Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić, a zatim Vladimir Đukanović. Gospodine ministre, uvaženi gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije, drage moje Nišlije, pre nekoliko dana, kada su mi javili o ovoj sednici i kada su, pre nego što sam pogledao dnevni red, rekli da dolazi Ministarstvo finansija, mislio sam, gospodine ministre, da ćemo u duhu našeg razgovora, kada smo raspravljali o privredi, o preduzećima u restrukturiranju i kada sam insistirao na tome da par firmi koje su na tom spisku iz Niša ostanu i dalje da bitišu i da ti ljudi imaju šansu da rade i da stvaraju svoj lični dohodak. Vi ste nama objasnili da to tako mora da bude, da ćete ovog puta doći sa predlogom izmene budžeta gde ćete poslušati predlog stranke „Zajedno za Srbiju“ i naše poslaničke grupe i da ćete novca uložiti u pokretanje energetske efikasnosti u Srbiji, jer znamo da 1,5 miliona stanova u Srbiji treba da se izoluje, da je to strašan motor pokretač građevinske operative, firmi koje rade materijal koji treba da se ugradi kod izolovanja fasada, da ćete deo budžeta uložiti u aktiviranje biomase koja propada u našim šumama i smanjiti uvoz energenata gasa i nafte za milijardu evra, što je jedan od glavnih uzroka deficita, pored ostalih, ali je jedan od najglavnijih deficita našeg budžeta, da ćete uložiti novac u aktivacijuplana razvoja rudarstva,Akcioni plan koji je usvojen 2012. godine i tako pokrenuti rudarstvo, da ćemo izaći iz politike traženja „Svetog grala“, velikih firmi koje će da pokrenu Srbiju, nego da ćemo mi pokrenuti našu privredu i povećati dohodovanu stranu budžeta, kako ne bi bili u deficitu, kako bi imali normalan budžet, daj Bože, nekada u budućnosti suficit. Ovde ste rekli da mi imao 50 milijardi manji deficit od planiranog, ali niste rekli da je između 15 i 20 milijardi benefit koji smo dobili usvajanjem prebacivanje 2% doprinosa sa zdravstva na Penzioni fond i sa time da imamo toliko manje davanja iz budžeta što se tiče penzija, jel tako, da ćemo ovim uvođenjem akciza, koje će biti najverovatnije, sudeći po raspoloženju skupštinske većine i vas koji predstavljate Vladu, građani Srbije dodatno biti opterećeni na godišnjem nivou 14, 5 milijardi, ako ja imam dobar podatak ovde, ne, 17 milijardi, izvinjavam se, a da će do kraja godine, pošto od avgusta meseca počinje naplata akciza na struju, da će to biti 5,4 milijarde. Sve ono što imate pozitivno u budžetu se zasniva na „ceđenju suve drenovine“ Da li vi znate da u gradu Nišu se udružilo preko 400 skupština stanara i nepoznat broj, neizbrojan broj privatnih vlasnika objekata sa zahtevom da se smanji cena toplotne energije, tj, daljinskog grejanja. Jedina alternativa koju oni iskazuju ako ne bude smanjena cena daljinskog grejanja je isključenje sa daljinskog grejanja. Oni to traže iz prostog razloga, plaše se sudskih izvršitelja koji su počeli da plene imovinu kod naplate potraživanja od strane „Toplane“ i drugih javnih preduzeća. Ako se to bude desilo, ceo sistem „Gradske toplane“ u Nišu će se urušiti, a onda se javlja problem i lokalne samouprave i skupštine i Vlade. Šta ćemo raditi sa preko 40 hiljada ljudi zimus koji neće imati grejanje? Jedin alternativa je bila, ono bar koliko sam ja čuo, cena električne energije. Evo, sada da ih obradujem, da im čestitam 22. jun, kada usvajamo prvi put, Predlog zakona o akcizama menjamo i usvajamo akcizu na struju, gde, kako sam ja slušao, biće svima dobro, jer se puni budžet. Samo ima jedan problem, dragi prijatelji, postoji Srbija van Beograda, postoji Srbija gde u Nišu trenutno 38% radno sposobnog stanovništva ne radi. Od čega će oni da plate? Zbog toga insistiram da Narodna skupština i Vlada maksimalno angažuju budžet u pokretanje onoga što mi imamo, a to su naši resursi, ne čekajući velike kompanije, jer velike kompanije ne mogu da zaposle stotine hiljada ljudi. One jesu potrebne, ali bez pokretanja poljoprivrede, bez povećanja površina pod navodnjavanjem, koje daju tri do četiri puta više proizvoda nego ovako u kakvom su stanju sada, bez pokretanja građevinske industrije, bez pokretanja hemijske industrije, bez pokretanja naftne industrije, a to smo isto pričali, gospodine ministre, na jednom od prošlih viđanja, da je potrebno insistirati da NIS izvrši adaptaciju svojih prerađivačkih kapaciteta da bi mogli da prerađujemo tzv. duboku naftu kada budu iscrpljene naše rezerve, da ne izgubimo naftnu industriju. Dakle, ovako sa ovim predlogom stranke Zajedno za Srbiju, a verujemo duboko i moja poslanička grupa SDS i Zeleni Srbije, nećemo podržati ovaj predlog, jer smatramo da je ovo samo jedan dodatni namet na građane Srbije, koji oni više ne mogu da plate. Građani Srbije žele da plaćaju svoje dažbine, žele da ispunjavaju obaveze, ali postoji jedno osnovno pitanje – odakle? Potpuno razumem vas da se borite za budžet. Vi gledate tu stranu medalja, a ja vam kažem - izađite iz Ministarstva i prošetajte gradovima da vidite kakvo je stanje gradskih budžeta, kakvo je stanje privrede u Srbiji.

Ne, vi ste dobili mandat da bude bolje i vaša je obaveza da u Srbiji bude bolje. Dođite da vidite kako izgleda u gradu Nišu, gde mi imamo dug za javnu rasvetu preko 200 miliona. Da li treba opet da iseku struju? O tome vi trebate, gospodine ministre, da vodite računa. Batalite se povećanja troškova na teret građana Srbije, jer, bar što se tiče građana Niša, nema odakle da se plati. Ja vam se zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Momir Stojanović, a zatim Balša Božović.

Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, očekivano je da u današnjoj raspravi oko Predloga izmena i dopuna Zakona o akcizama bude ovako žustra polemika, jer je naprosto, sigurno delim mišljenje svih kolega ovde u ovoj sali, ovo jedna od nepopularnih mera koja se direktno tiče standarda naših građana. Ali, kada čovek sluša moje prethodnike, pre svega iz opozicionih stranaka, sam sebi postavlja pitanje - koliki smo mi to licemeri kada se zdušno zalažemo za harmonizaciju akcizne politike sa zemljama EU, pa i u pogledu akciza za električnu energiju i drugih propisa, sa jedne strane deklarativno se izjašnjavajući da podržavamo i stremimo jednom tako uređenom sistemu kakva je EU, a sa druge strane koristimo svaku priliku da svaki potez ove Vlade koji je usmeren na realizaciju tih ciljeva tako žustro kritikujemo? Onda se postavlja pitanje - da li su iskreni naši ciljevi i da li su nam iskrene namere? Jer, ako je potpisivanjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i zemalja jugoistočne Evrope stvoren jedinstven, stabilan i regulatorni okvir za prekograničnu trgovinu energijom, jer su zemlje potpisnice, među kojima je i Srbija, prihvatile važeća opšta pravila u oblasti energije, pa ta pravila podrazumevaju i usklađivanje cene energije, kao što je gospodin ministar i rekao da je to sastavni deo paketa i Sporazuma sa MMF. Voleo bih da vidim, ako bi predstavnici opozicionih stranaka kojim slučajem ili opozicione stranke danas bile u vlasti, da li bi istu meru prihvatile ako je ona sastavni deo Sporazumom sa MMF i ako je ona usmerena na realizaciju tri cilja, kao što je predsednik rekao na harmonizaciji akcizne politike sa zemljama EU. Drugo, smanjenje gubitaka, a ovde je bilo dosta reči o gubicima u EPS-u i ja se slažem da ima prostora, a čuli smo i od ministra kakve se sve mere planiraju na restrukturiranju EPS-a, a verujem da će se pozabaviti i neki organi vezano za brojila o kojima je gospodin Živković govorio, ali mu ne mogu nikako oprostiti, sve i da hoću, što su neki problemi nastali neodgovornim ponašanjem nekih političkih lidera u prošlosti, gospodine Živkoviću, u Nišu. Nećete moći da me demantujete da niste pozivali da građani ne plaćaju račune za električnu energiju, pa ti gubici od tada datiraju i ti gubici se kroz cenu energenata, koja svaki dan skače, ne mogu pokriti. U skladu sa potpisanim ugovorom pristupilo se usklađivanju propisa i na tom osnovu je i donet važeći Zakon o energetici, kojim je uređeno efikasno funkcionisanje tržišne električne energije. Povećanje cena električne energije, koje će nastupiti, kao što je ministar rekao, od 1. avgusta i predlogom izmene ovog zakona, iznosiće 12%

Po osnovu dosadašnje cene električne energije, neki stručnjaci sa kojima sam pokušao ovih dana da se konsultujem kažu da je prethodnih 10 godina izgubljeno zbog neadekvatne cene električne energije od sedam i po do 20 milijardi dinara zbog, složićete se, socijalne politike kakva je vođena u proteklih 12 godina, a ne zbog realne ekonomske cene električne energije, što je uticalo i na smanjenje investicija u elektroenergetske objekte. Sve to dovodi do još većih tehničkih i netehničkih gubitaka konkretno u jugoistoku, u Nišu kao jednom od društava EPS-a. Plaća se pet milijardi dinara na godišnjem nivou samo po osnovu gubitaka, dok je cena ukupnih gubitaka na nivou EPS-a, zbog ovakve socijalne cene električne energije, po nekim procenama oko 30 milijardi dinara. Ovaj problem može da se multiplicira ukoliko ne pribegnemo predloženim rešenjima iz predloga izmena i dopuna ovog zakona. Poskupljenje električne energije, iako realno neće odgovarati trenutnoj ekonomskoj situaciji i lošem materijalnom položaju naših građana, stvoriće preduslove za stabilno i efikasno snabdevanje električnom energijom.

Podsetio bih gospodina Bradića da on dobro zna da su na svim tim skupovima i u tim skupštinama stanara jedni isti ljudi koji su politički izmanipulisani i manipulišu građanima Niša. Mi smo vršili procenu i analizu, makar na nivou stranke iz koje ja dolazim, na nivou grada i biće preduzete neke mere u smislu subvencija socijalno najugroženijim građanima Niša, ono što budžet grada Niša može izdržati. Vi ste rekli da 38% građana Niša danas ne radi. Gospodine Bradiću, da li svesno ili nesvesno, ne želite da iznesete i drugu činjenicu. Da li je moguće 12 godina devastiranu privredu Niša podići za dve godine? Da li znate, a znate i znam da ste dobro informisani, u kakvom stanju je politička opcija kojoj ja pripadam 2012. godine preuzela rukovođenje gradom Nišom, sa kolikim gubicima u gradskom budžetu? Ko je stvorio te gubitke? Da li vi pokazujete stepen nestrpljenja za sve ove mere koje Vlada preduzima, pa i u domenu usklađivanja cene električne energije? Da li stvarno mislite da nisu potezi u dobrom pravcu ili ste možda, čemu sam ja sklon da mislim, vi i neki predstavnici opozicionih stranaka u ovom parlamentu svesni da će mere koje ova Vlada preduzima brže nego što građani misle i očekuju doneti boljitak po njihov standard, pa ste nervozni, jer to odmah znači da će sve kritike koje sada izlažete o ovoj Vladi pasti u vodu, a time i vaš politički rejting i uticaj u ovom društvu?

Gospodine Bradiću, izvolite. Uvaženi kolega je izneo par podataka i ja sam svestan toga da sadašnja politička skupštinska većina, bilo u Gradu Nišu ili ovde u parlamentu, za sve što se desilo u Gradu Nišu okrivljuje bivšu vlast, to je valjda neki manir svih vlada, pa i vaše.

Zbog nedoličnog ponašanja gospodina Živkovića, ja mu izričem opomenu. Prišao je neovlašćeno govornici, iako sam mu rekao da ne prilazi govornici i pored toga uvredio me je. Rekao je: „Jaka vam je ta vojska bila.“ Ja se ponosim tom vojskom, gospodine Živkoviću. Ja sam bio častan i pošten general.

Zahvaljujem. Dakle, samo par podataka. Građani Niša i građani Srbije neka cene ko je u pravu. Dakle, Skupština Grada Niša je pre nešto više od mesec dana izglasala kredit od preko milijardu dinara, toliko što se tiče zaduživanja. Ja vas stvarno molim. Ipak moram da se koncentrišem na ono što hoću da kažem, ljudi gledaju. To kako će da se potroši novac, pokazaće vreme. Vaša skupštinska većina i vaša vlast u gradu je dozvolila da narodna kuhinja ne radi godinu i po dana, dozvolila je da osnovne i srednje škole koje su u ingerenciji grada budu u blokadi i danas su u blokadi, dozvolila je da prvi put Niš posle bombardovanja bude bez struje par dana zbog neplaćenih računa, dozvolila je da dug javnim preduzećima se meri stotinama miliona. Ja mogu samo da iznesem te podatke, a vi, gospodo, krivite za sve što se sada dešava šta je bilo 2012, 2010, 2008, 2006. godine, to je vaše pravo. Daće Bog, videćemo se na izborima pa će ljudi da kažu ko je više grešio, da li mi nekad ili vi sada. Ja vam se zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, poštovani gosti, poštovani građani, gospodine Vujoviću, u ime Vlade Republike Srbije i pretpostavljam SNS, rekli ste da su građani nagrađeni zbog novih nameta, kada je u pitanju cena struje. Što se nagrada tiče, samo da vas podsetim na sve one koje je Vlada Republike Srbije i SNS, građane, već imala prilike da obraduje, nagrade, kada su u pitanju povećanje poreza na imovinu, povećanje cene struje, zatim dodatno povećanje nameta kada je u pitanju električna energija, što vi danas predlažete Skupštini Republike Srbije, a ukinuti su besplatni udžbenici, povećan je takođe PDV za osnovne životne namirnice, smanjene su, s druge strane, plate i penzije, lokalne samouprave su ukinule socijalna davanja, uključujući i Grad Beograd, povećana je cena lekova, na kraju smo došli do toga da imamo i veliku nestašicu istih. Kažete da to nije povezana stvar i da sva ova povećanja cena i povećanja nameta nisu povezane stvari. Lično mislim da građani više ne znaju sa kojih nivoa SNS opterećuje njihove novčanike, kućne budžete sa nekim novim nametima jer oni više ne mogu da povežu od 1. do 30. u mesecu, gospodine ministre. Govorite kako nam dobro ide. A kome to dobro ide? Kome to dobro ide? Ne mislim da bilo kome u Srbiji ide dobro, a da to nije direktno povezano sa foteljama iz Vlade Republike Srbije. Smanjujete, kažete, deficit u državnom budžetu, a ne razumete ilinećete da razumete da time povećavate deficit u kućnim budžetima građana Srbije. Građani više nemaju novca i vi nam konstantno iznosite neku statistiku, kao da neko u Srbiji živi u nekoj tabeli nekog finansijskog analitičara. Vi ćete možda i uspeti da smanjite deficit u državnom budžetu, samo vas upozoravam da je potpuno moguće da mi ostanemo bez građana, gospodine Vujoviću, jer oni neće imati gde da žive, oni neće imati čime da plate struju, čime da plate osnovne životne namirnice, oni neće na kraju imati priliku da zajedno sa nekim drugim generacijama koje dolaze u Srbiji formiraju život u ovoj zemlji. Govorite o tome da je tzv. akciza, a to je samo još jedan dodatni namet, potrebna da postoji kada je u pitanju struja, struja koja se svakodnevno u Srbiji upotrebljava za osnovne životne potrebe, to nije ni luksuz da bi se dodatno oporezivao. Struja u Srbiji nije ni alkohol, ni duvan pa da ima posebnu akcizu, to nisu ni naftni derivati koji se uvoze, da bi postojala ta posebna akciza, odnosno posebno povećanje cene. Zašto je onda struja akcizna roba i zašto onda podleže novom razrezivanju poreza? Kažete da je tako sa članicama EU. Uvek kada ne postoji dodatni argument, pozivamo se na EU. Srbija, sa ovim tempom, narednih 20 godina neće ući u EU. Pola članica EU nema namet kada je u pitanju električna energija. Evo, Rumunija i Bugarska imaju pro forme radi, ona je nula procenata, a siguran sam da to vi znate. Zašto onda Srbija sa 12% dodatno opterećuje građane, i pored toga što je povećala porez na imovinu i PDV i mnoge druge stvari koje opterećuju budžet građana, a smanjene su plate i penzije, gospodine Vujoviću? Kakve su to nagrade koje delite građanima Srbije, u trenutku kada se Srbija bori da ne završi na ivici siromaštva, kao mnoge To je smer u kom ide vaša ekonomska politika i finansije Vlade Republike Srbije. Završavam sa tim tako što ću podsetiti i Vladu Republike Srbije i SNS da je u programu sa MMF-om dogovoreno poskupljenje struje ne samo za 2015. godinu, nego i novo poskupljenje za 2016. godinu. Kakva je to onda Vlada koja je podlegla i pokleknula pred pritiskom MMF-a, a u suprotnosti sa interesima građana? Mislim da je totalni debakl doživela ova Vlada. Smatram da su građani ti koji su oštećeni i vaša ekonomska politika će definitivno dovesti do toga da samo jedan procenat ljudi u Srbiji ima sredstva da dostojanstveno živi.

Molim vas, da ne ponavljate iskonstruisane, ne tačne, zlonamerne izjave, odnosno pisanja u novinama koje nemaju veze sa činjenicama. Molim vas da to ne radite. Vi ste bili ovde, ili ako niste, bili ste dužni da budete ovde, ja, to što vi govorite, nisam rekao, to je neko napisao negde, a ja ne pratim šta se dešava dok smo u ovoj sali. Prema tome, rekao sam da će građani biti nagrađeni za svoju žrtvu i već su nagrađeni time što smo dva prema jedan smanjili deficit za svaki dinar koji su oni uštedeli, mi smo 2,5 puta smanjili deficit. Time pripremamo teren za ozdravljenje ove zemlje, za izlazak iz problema koje smo nasledili, nismo ih sami napravili. Koga narod, Srbije podržava, to se vidi na izborima, to se vidi po ispitivanju javnog mnjenja. Što se tiče Bugarske i Rumunije. Imaju cenu od 9 centi u Bugarskoj, od toga 1,49 centi se odnosi na fiskus, u Rumuniji 12,5 centi po kilovatu, od toga je 3,42 centa se odnosi na fiskalna davanja. Srbija ima 4,9 i samo 1,06 koji se odnosi na fiskalna davanja. Prema tome, vi izračunajte kolika opterećenja, dal se to zove porez, ili akciza, savršeno je svejedno građanima. Znači, ima duplo manju cenu struje i skoro duplo manji fiskus u tome. Ta sredstva će biti neophodna da se ostvari strukturna strana povećanja prihoda, moram da ponavljam i da ponavljam. Znači strukturna strana je bitna da bi se ostvarili svi oni ciljevi zbog kojih smo ušli u ove reforme, a to je privremeno smanjenje plata, dela penzija i plata da bi smo rešili strukturne probleme koje smo nasledili, izašli na čistinu, privukli investicije treće generacije i obezbedili budućnost za ovu zemlju, koja je već 30 godina luta, ne zna se kojim putem i kojim pravcem. Hvala.

Molim vas Božoviću.

Zamolio vas da vašu diskusiju zasnivate na rečima koje je on izgovorio u ovoj skupštini, a ne na osnovu drugih sredstava, da kažem, informisanja i mislim da ništa drugo nije. Prema tome, ne vidim stvarno osnov za repliku. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Hvala uvaženi predsedavajući, znate gospodine Vujoviću, neznanje je uvek spremno da se samo sebi divi. To nisam izmislio ja, to je rekao Nikola Boalo, jedan poznati pisac Francuske, u 17. veku i vi ste danas dokazali da mi vama ovde uopšte nismo ni potrebni. Sa tolikom bujicom ne argumenata, ne znanja, gluposti. Ja mislim da smo mi danas izgubili jedan dan koji smo mogli sigurno mnogo produktivnije da provedemo i među sa našim građanima, u razgovoru sa njima, jer ste dokazali da s druge strane ne možete čuti ništa pametno, nešto smisleno, osim što su pokazali građanima Srbije i čitavom narodu da ne znaju uopšte ni ekonomske termine, ni ekonomsku logiku, ni šta je urađeno u državi, a taman posla da pomenu šta su oni ostavili građanima Srbije. Žao mi je, što prethodni govornik je pobegao iz sale, jer sam imao dosta toga da mu kažem, kad već govori o povećanju struje, poreza i svega onoga što je država teškim merama preuzela i bolnim merama kako bi smo spasili našu ekonomiju i izveli zemlju na jedan ispravan put i ostavili generacijama koje dolaze jednu normalnu državu, uređenu državu u kojoj se može dostojanstveno živeti. Da, za hiljadu i nešto posto. Ali, podizanjem računa za struju, podizanjem poreza, svih nameta i za malu, srednju, veliku privredu, za sve građane Srbije i deficit ove zemlje nije bio manji, nego sve veći. Pa, mi nije jasno gde je taj novac odlazio i u čije je džepove odlazio. Danas, kada želimo da uskladimo nešto i sa EU, evropskom zajednicom itd, a da opet imamo daleko nižu cenu električne energije u našoj zemlji, s druge strane pokazujemo odgovornost prema budžetu Republike Srbije, a to je da deficit sa 8,8% je danas, u junu, 0,8% što je istorijski uspeh zahvaljujući Aleksandru Vučiću i zahvaljujući vama gospodine Vujoviću, jer ste imali hrabrosti, bez političke kalkulacije, bez dodvoravanja bilo kome, da stisnete petlju i da narodu kažete došlo je vreme da nešto menjamo, ono što su drugi radili nakaradno, kada su zavlačili svima nama ruke u džepove došlo je vreme da se to promeni. Gospodin Božović koji je pobegao iz ove sale, pominje lokalnu samoupravu, da su ukinuta socijalna davanja itd. Predsedavajući, ako možete da mi dopustite, da nastavim. Kada govorim o gradu Beogradu. Pa, ko se to diči beogradskom politikom koju su vodili u prošlosti? Vi ste uspeli da smanjite deficit od 8,8%, a u Beogradu je ostavljen deficit od 21,5% što je istorijski deficit u istoriji Beograda. Pa, pazite kako su se ponašali, a imali su, kažu i za socijalna davanja i za pomoć najugroženijima i tako dalje, tako što su nam ostavili neverovatno visoke dugove. Govorite o lokalnim samoupravama i žao mi je što je prethodni govornik otišao, o kakvim socijalnim davanjima vi pričate na teritoriji Beograda u opštinama, odnosno u lokalnim samoupravama. Znate, kada govorite o korupciji u Srbiji koja je cvetala do 2012. godine, lako je reći DS, ali ja bih sve probleme u Srbiji i sve afere nazvao pravim imenom i nisam se plašio da ih uvek nazovem, a to jesu i Boris Tadić i Dragan Đilas i svi ostali i danas Pajtić u Vojvodini. A dolazim i sa teritorije opštine Palilula gde svakodnevno razgovaram sa našim sugrađanima, pa sam tamo čuo za neka nova imena na političkoj sceni, odnosno stara ali nisu dovoljno prepoznatljiva, a to jesu i neki kralj nelegalne gradnje Danilo Bašić, pa neki Beca, Stojan Nikolić, koji pljačkaju narod koji jedva može da preživi za bilo koju dozvolu koju treba da dobije u vidu legalizacije i svega ostaloga. Spreman sam da kada pričamo o korupciji i kriminalu i opljačkanju našeg naroda, svakoga da nazovem imenom onako kako se zove i preziva. Isto tako ukoliko dođe do informacija da neko to radi iz SNS ili da bilo ko štiti nekoga iz neke druge stranke ko to radi, takođe ću ga nazvati pravim imenom i toga se ne plašim. Tako da sam sit slušajući velike stručnjake koji su imali 15 godina vremena da menjaju Srbiju, da srede deficit, da srede državnu kasu, osim što su znali samo da je pljačkaju, da danas drže predavanje. Znate šta me još više boli, uvaženi predsedavajući, što i kada govore o narodu, o građanima, vidi se da je tu samo jedna demagogija i jedna velika gluma. Ne vidi se ništa iza tih fraza, iza tih reči što može da se oseti kao neka emocija koju možda osećaju. A kako bi osećali kada su od 2000. godine punili samo svoje džepove i taj račun koji će porasti za tri, četiri odsto, njima je lako platiti, ali koliko su uzeli iz tog EPS-a para, koliko su uzeli iz Ministarstva vojske, koliko su uzeli iz Grada Beograda, na svim mogućim tenderima koje su u ovoj zemlji radili i sprovodili, nijedan nije bio čist. Danas oni nađu za shodno da drže predavanje ljudima koji imaju određene i vidljivi i opipljive rezultate i koji kažu da nije bajno, da nije sjajno, ali da konačno država počinje da se oporavlja i da u tom najbitnijem segmentu i građani će to osetiti u što skorije vreme. Ne bih dalje dužio, pošto nemam više kome da se obratim, svi su pobegli. Ja samo želim da vam kažem i želim da pozdravim što ste uspeli da izdejstvujete da to poskupljenje koje svakako nije lako u ovoj Skupštini ni izglasati, ni podržati ali je nužno da bismo naš budžet i dalje oporavljali. Želim da vam se zahvalim što ste gledali da to bude minimalno, na najmanjoj mogućoj meri kao povećanje, a imali smo neke pre nas koji su to podizali i po 20 i 30% i to ne svake godine, nego po tri puta u jednoj godini, a danas oni drže lekcije i predavanje. Podržaćemo ove mere, znamo da nisu lake ali očekujem da sa ovakvim rezultatima koje ste izneli malopre na jedan zaista odgovoran način, a oni drugi sa druge strane su pokazali ogromno neznanje. Mislim da će Srbija konačno krenuti napred, i da ćemo konačno oporaviti naš budžet i ono što su drugi uništavali 20 godina. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, ja zaista ne razumem zašto se otvara ovakva besmislena tema. Kakva je bila cena električne energije, hoćemo o tome da pričamo danas ili ćemo da pričamo o budućnosti? Ako smo govorili o tome na koji način treba da se troši državni novac, ako smo želeli efikasnost Elektroprivrede, ako o tome diskutujemo kao poslanici opozicije i pritom retko imamo prava na repliku, nije valjda da treba da nam se spočitava svaka godina kada je neko drugi ranije bio u vlasti? Gospoda su bila na vlasti 90-tih godina i ne mislim da treba danas da se raspravlja o tome. Treba da pričamo o tome na koji način ćemo građanima Srbije olakšati život i povećati njihov standard. Ali to nećemo učiniti tako što će direktor Elektroprivrede puniti treću zgradu, u Beograd ,Upravnu zgradu od kad je došao, novim zaposlenima. Da je zaustavljen prijem novih partijskih kadrova, da se samo računalo na prirodan odliv, gospodine ministre, od 2012. godine danas bi imali dovoljan broj zaposlenih u „Elektroprivredi“ Elektroprivreda“ bi ostvarivala profit bez knjigovodstvenih akrobacija i mogli bi da imate benefite za budžet. Ovako, baš zbog te partijske države koja je dostigla vrhunac pod vlašću ove i prethodne Vlade mislim da imamo situaciju da su javna preduzeća u daleko lošijem položaju, da mi danas moramo preko štednje građana da finansiramo te stvari. Kada se govori o navodnim kursnim razlikama, pa sada su nepovoljne kursne razlike, bile su nepovoljne kamatne stope. To se i vi slažete sigurno.

Kada nema argumenata za raspravu onda imamo uvrede. Uvrede da neko ne zna, da je glup ili da beži. Na žalost, sve te uvrede ne mogu da sakriju činjenicu, a to je da danas imamo predlog zakona kojim će se po prvi put u istoriji Srbije na električnu energiju uvesti akciza. Električna energija 2015. godine, znači, postaje luksuzna roba, jer akcizama se obično, da kažem, oporezuje to je jedna vrsta poreza, luksuzna roba. Ne mora uvek da znači ali pravilo neko po definiciji jeste da je to takva vrsta robe. Ali, gospodine ministre, ja, evo, slušam rasprave ovde kolega koji podržavaju i glasaće za ovaj zakon. Molim vas, poslaniče da me poslušate.

Ja razumem vaše argumente, ali vaše argumente ne ponavljaju kolege poslanici koji će glasati za ovaj zakon. Oni pričaju drugu priču. Oni pričaju da je sjajno i bajno i da su ne znam kakvi rezultati, a nisu, privremenog su karaktera, tako što pare nisu potrošene u tom budžetu, nego što je nešto drugo na drugi način napunjeno.

Reč ima Zoran Babić, replika? (Zoran Babić, s mesta: Replika ili povreda Poslovnika, svejedno mi je.) (Marko Đurišić, s mesta: Nije svejedno, ne može tako…) Molim vas, da ne vičete vi, kada možemo lepo da komuniciramo, a poslanik će reći da li želi repliku ili povredu Poslovnika, nemojte stalno vi da budete ti koji ćete da vičete na nas, koji ćete da nas opominjete kako ćemo da radimo, smirite se, molim vas, za dobrobit demokratije i ovog parlamenta. Samo se smirite i biće sve u redu. Naravno, zahvaljujem se. Nije mi samo jasno zbog čega trpimo ovde besmislene uvrede da je nešto i da su govori narodnih poslanika besmisleni, samo zato što se vrate u vreme ne moraju da se vrate u vreme 2001. godine ni 2002. godine, ali bih voleo da mi kolege objasne zašto su tada podržavali, glasali i želeli, govorili o tome afirmativno, povećanje struje od 1. marta 2008. godine. To nije baš tako daleko, nije to 15 godina, to je tako blizu.

Da li se to zove akciza ili ne znam kako, povećana je cena struje, povećali ste cenu struje 2011. godine za 15,1% Od tada pa do sada, nije bilo povećanja cene struje. Građane koji nas sada gledaju, da li se zove akciza ili ne znam kako da se zove, njima je bitno koliki će račun da dobiju na kraju meseca. Vi vašom pogubnom politikom, time što ste samo u jednoj godini, samo 2011. godine, vaš direktor Elektroprivrede Srbije, samo je za medijsku kampanju, pazite, marketing javnog preduzeća i jedinog preduzeća koje distribuira električnu energiju, platili su marketing 343 miliona dinara, 343 miliona dinara ili 2% od ovoga što se očekuje tokom cele godine za povećanje akcize. Šta ćemo sa tim, kako ste trošili taj novac, zašta ste davali? Ja vidim da ljudi tako veselo ćaskaju ovde u sali, apsolutno ih ne interesuje šta neko drugo priča i isključivo se bave onim stvarima koje oni govore, ali to govori više o njima, nego o nama.

Poštovana predsednice, ako je ovo sada rasprava o tome kako se vodio sistem EPS svim ovim godinama do 2012. godine, možemo da govorimo i o tome, mada mislim da to zaslužuje posebnu sednicu i posebnu temu, jer se mnogo drugačije stvari rade sada u odnosu na to vreme. Do 2012. godine, to nije 15 godina vlasti kako olako pripisujete nekome, pošto vi kao da ste od danas na vlasti, a na vlasti ste već tri godine, ali to nekako zaboravite. Do 2012. godine revitalizovani su svi blokovi u TE „Nikola Tesla“ i time je instalirano novih 250 megavata snage i to je jedan kompletan blok. Šta je urađeno u ove tri godine u EPS-u? Da li je urađena revitalizacija jednog jedinog bloka termoelektrane? Da li je stvoren novi megavat snage i u jednom objektu termo i hidro u objektima EPS-a za proizvodnju struje? Da li su urađeni redovni veliki remonti? Nisu. Neće biti para, jer ovo povećanje struje ne ide u EPS, nema razvoja EPS. Ovde ima punjenja budžeta, rupa u budžetu koje se kriju od građana Srbije pričama kako nam je bajno i sjajno, tako što se ne plaćaju obaveze koje država ima, tako što se sa plaćanjem PDV-a kasni više od mesec dana, pa onda stoje neke pare na računu pa se kaže – evo manji nam je deficit. Zahvaljujem. Dakle, ovo je bila replika, ali više nastavak diskusije. Ne razumem kome ste vi sada replicirali, ali ministar se javio jer ste govori u stvari o nečemu, šta ste hteli, ako ćemo iskreno. Jako je važno da razgovaramo na osnovu činjenica. Prvo, EPS je u toku proteklih 12 meseci potrošio najveći deo vremena, energije, para da vrati proizvodnju koja je bila dovedena u pitanje, kao posledica poplava. Znači, vraćanje „Tamnave“ i svih drugih postrojenja u pogon je bilo ono što je ostvareno. Kao što znate, mi smo se zadužili kod Svetske banke za ERL, takozvani taj zajam za vanredne situacije koji je gro otišao na elektroprivredu, nabavljanje rezervnih delova, ispumpavanje i sve ostalo i sve to ide preko budžeta. Prema tome, to je prva stvar koja se dogodila tokom proteklih 12 meseci, gde je država velikim delom preuzela na sebe i garancije i obaveze i uvoz struje da bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje tokom ovog kritičnog perioda. Mi tek u julu očekujemo da će se proizvodnja uglja i električne energije vratiti na prošlogodišnji nivo. Prema tome, to je vraćanje, to jeste veliki napor, ali to što ćemo se time vratiti na nultu tačku iz prošle godine, nažalost, to je činjenica, jer smo morali Drugo, kao što znate „Kostolac B“ je ugovoren i biće realizovan ponovo uz garanciju države 600 do 700 miliona. Potpuno ste u pravu, čitav jedan niz godina nije urađeno ništa, ali se sada radi. Sticajem okolnosti dopunski kapacitet nije bio neophodan pošto je proizvodnja bila na nižem nivou. Mi se sada pripremo, svim ovim što radimo, da oslobodimo kapacitet i da otvorimo nove kapacitete očekujući porast proizvodnje, veću potrošnju električne energije i sve ostalo. Ne samo to, želimo da podržimo uštedu električne energije, supstituciju električne energije, želimo da ljudi u Srbiji imaju računicu da kupe sijalice koje štede 7:1 sa 11 vati daju svetlost od 75 vati, itd, što rade sve zemlje u svetu. Jedino kod nas ljudi nemaju računa to da rade, pa se to prodaje u nekoliko malih prodavnica.

Poštovana predsednice, uvaženi ministre, Pokret za PREOKRET neće podržati ovaj zakon o izmeni Zakona o akcizama. Možete vi, gospodine Vujoviću, nazvati ovo Zakon o izmeni i dopuni Zakona o akcizama, ali vi ovo možete i ja nazivam da je ovo harač i namet na građane Srbije. Od sutra ćete vi gospodine Vujoviću, odnosno kada ovaj zakon bude usvojen u ovoj Narodnoj skupštini, a vidim da poslanici podržavaju ovaj namet i da vam aplaudiraju, od sutra će roditelji imati namet kada žele da skuvaju detetu mleko i dobro će razmisliti da li će ga skuvati. Samo se vi smejte gospodine Vujoviću, vama je smešno možda zato što će roditelji akcizu platiti zato kada žele detetu da ispeku jaje i da li vi mislite da je to normalna država i odgovorna država?

Ni jednom rečju niste rekli kolike su plate u Evropskoj uniji, da su one od 10 do 50 puta u nekim zemljama veće u odnosu na plate u Srbiji. Zašto krijete tu istinu, gospodine Vujoviću, i zašto kažete da ovim nagrađujete građane Republike Srbije time što uvodite namet na električnu energiju, na sijalicu koju treba da upale da bi dete učilo za školu? Znate li vi, gospodine Vujoviću, kada poredite Srbiju sa EU, da mi nismo dostigli standarde ni u oblasti ekologije, ni u oblasti pravosuđa, ni u oblasti zdravstva, ni školstva, a poredite se ovde gde treba podići cene i dovesti nove namete. Samo se tu poredite i svaki put kada dođete u ovu Skupštinu vi dođete sa ovakvim rešenjima i vaše kolege i podizanjem PDV-a, poreza i smanjenjem plata i penzija i sada uvođenjem akcize na električnu energiju. Nikada to u Srbiji ni jedna Vlada nije pokušala, ali, ovaj zakon je, mogli bismo reći, sraman iz razloga što u njemu ima nekih odredbi, vi neke ljude oslobađate od akciza. Vi oslobađate od akciza na cigarete i alkoholna pića vlasnike avio-kompanija i vlasnike brodova, čitaj: Etihad. I ne dođete nikad vi ovde u Skupštini ni predsednik Vlade gospodin Vučić, a da ne donesete neki benefit za neku stranu kompaniju, tipa „Beograda na vodi“, poslednji put ste ovde bili, a poslednji put kada je gospodin Vučić govorio o električnoj energiji govorio je – plati struju Kamberi. A koliko je, gospodine Vujoviću, naplata struje, koji je procenat naplate struje u Srbiji, znate li? Da li ste o tome jutros govorili i ko će ovu električnu energiju plaćati? Pedeset, šesdest ljudi koji plaćaju, da li će vaši tajkuni plaćati struju, koji sada ne plaćaju? Da li će gospodine Vujoviću biti razrešeno pitanje, da li znate koliko ima stranačkih kadrova koje se zaposlilo u elektroprivredu Srbije? Da li ste jutros pričali o tome? Niste ni jedne reči. Sada se ljutite na novinare, da vi ste rekli – građani Srbije će biti nagrađeni; time što neće moći deci da ispeku jaje, gospodine Vujoviću. Gde je podizanje proizvodnje? Znate samo da režete i da sečete, da natovarite na leđa građana Srbije, gospodine Vujoviću, i to je vaša politika. A, znate li gospodine Vujoviću kako su ovi što vas podražavaju radili to ranije? Vidite ovo. Ovo je novčanica kojom se „plaćalo“ pod navodnicima dok su oni bili na vlasti, do tih godina kada su kažu krenule cene struje na gore. Mihajlo Pupin je na ovoj novčanici.

Gospodine Vujoviću, gospodine Vujoviću, možda je vama ovo smešno, ali građanima Srbije nije smešno. Vi ste danas uneli nemir u kuće građana Srbije. U svaku kuću koja živi od svog rada i od minulog rada, odnosno od penzija gospodine Vujoviću. Povucite ovaj zakon, povucite ovaj zakon gospodine Vujović, ovo je sramno.

Izvolite ministre, vama ću dati posle, a ne možete da kažete replika, a onda ovo, to je zloupotreba. Izvolite ministre. Ne znam ko je kada bio u sali, ali moram da ponovim neke činjenice koje su jako važne. Pre predloženih izmena Zakona o akcizama i posle, Srbija će biti među zemljama koja ima najmanje učešće fiskusa u ceni električne energije, koristila se ona za jaja ili za mleko ili za bilo šta drugo. Prema tome, Srbija ostaje da ima najjeftiniju cenu struje u Evropi. Drugo, kapitalne troškove Elektroprivrede Srbije uglavnom snosi država direktno ili indirektno i tako će biti i u budućnosti, kao što sam malopre pomenuo. Treće, nama je cilj da ovom akcizom se približimo standardima, kao što sam rekao na početku, Evrope prema direktivi koju sam naveo iz 2003. godine i ne želimo da premašimo to, mi ćemo biti zemlja, odnosno trenutno smo zemlja sa najmanjom stopom posle Velike Britanije, ali to nije uporedivo pošto Velika Britanija ima skoro 20 centi po kilovat satu cenu struje. Srbija ubedljivo ima najnižu cenu u regionu i posle ovog povećanja će i dalje biti najniža i sa uporedivim zemljama u našem regionu i celoj Evropi. Zašto je to bitno? Zbog signala svima da ulažu sredstva u uštedu energije, u supstituciju energije, uvođenje, ako želite, efikasnijih prozora, efikasnijeg sistema grejanja i svega ostalog, moramo da oslobodimo kapacitete za budući rast proizvodnje industrije. Što se tiče deficita budžeta, koja je uloga akciza u deficitu budžeta? Mi smo ostvarili 76,8 milijardi manji deficit od planiranog, a to planirano je bilo na liniji fiskalne konsolidacije od tri godine. To je ravnomerno raspoređeno između porasta poreza, da zaokružim, 14 milijardi, neporeskih prihoda 28 milijardi, sa manjih tekućih rashoda 26 milijardi, manjih kapitalnih rashoda 8,5. Da, manji su, ali su svega 8,5. Znači, to je malo više, 12% ušteda su smanjeni rashodi na kapitalne investicije i to ćemo se truditi da popravimo, ali to nije sve. Iz vaših diskusija izgleda kao da je to sve. Time smo ostvarili rezultat koji je, po meni, impresivan, ali je on u tekućim uštedama. Da bismo se kvalifikovali sledeće godine, ako želite da razgovaramo ovde, da građani Srbije osete boljitak, mi moramo na strukturnoj strani budžeta da ostvarimo povećanje, a to se postiže ili trajnim izvorima prihoda ili trajnim smanjenjem rashoda. Pošto želimo da neke rashode, tzv. rashode sa socijalnim posledicama, revidiramo i izvršimo korekciju, ako možemo, o tome sam govorio, a ne o onom smanjenju kao korekciji, nego korekciji da dozvolimo građanima da osete boljitak od ovih rezultata, onda moramo da imamo trajne izvore prihoda, vrlo jednostavno. To je ono što ja mislim pod strukturnim deficitom. To je razlika. Znači, strukturni se razlikuju od tekućeg zbog toga što u tekući ulaze sve uštede, uključujući jednokratne uštede. Mi ne znamo da li ćemo sledeće godine da ostvarimo ovolike uštede, odnosno ovolike prihode, neporeske prihode, jer će to zavisiti od uspeha preduzeća, a on zavisi od mnogih faktora. Drugo, ne znam da li ćemo ostvariti tolike uštede na transferima, fondovima PIO i RSZ, zato što oni takođe imaju efekte mnogih stvari. Mi ne možemo da kontrolišemo koliko će ljudi otići u penziju i koliko ćemo uspeti da naplatimo poreza i doprinosa na plate koje idu u te fondove. Nama se PIO i RSZ obraćaju na osnovu stanja u svojim prihodima. Ono što ne uspeju da naplate, oni nadomeštaju iz budžeta. Prema tome, to smo ostarili, ali ne znam da li ćemo ostvariti sledeće godine. Zato moramo da ostvarimo trajnije izvore prihoda da bismo na osnovu toga sa Fondom ili bez Fonda ponovo razmatrali situaciju i omogućili građanima Srbije boljitak i u penzijama i u platama u javnom sektoru i u svemu ostalom, pre svega u investicijama, pokretanju proizvodnje. Prema tome, postoji čitav niz stari koje govorite gde se apsolutno slažemo, ali je naš redosled poteza - prvo moramo da očistimo fiskalnu stranu, da bismo mogli da krenemo dalje u sve ove ostale stvari. Ja zaista nikada nisam zloupotrebljavao Poslovnik, niti ću to činiti ubuduće. Po članu 104. stav 1. u svakom slučaju imam pravo na repliku.

U vreme sankcija, u vreme ogromnog egzodusa srpskog stanovništva, u vreme bede srpskog stanovništva, mi smo sačuvali socijalni mir, a njegova stranka u 2001. godini, kada već govorimo o socijalnoj odgovornosti prema građanima, je uradila sledeće. (Janko Veselinović, s mesta: Poslovnik…) Samo u 2001. godini je upravo tadašnja vlast tri puta izvršila korekciju cena električne energije i za te tri korekcije, kroz tri povećanja cena električne energije, o čemu danas raspravljamo, cena električne energije je povećana 100%

A to što se nekom ne sviđa i što pravi populističku priču na realnim činjenicama, to neka ocene građani na budućim izborima, bez obzira kako se stranka zvala, kojoj pripada onaj ko je ovakve insinuacije izneo.

Nisam siguran po kom osnovu ste gospodinu Neđu Jovanoviću dali reč. Ja nisam rekao da je on ove nule napravio na novčanici kojom se plaćalo, dok je, po svemu sudeći, on bio taj koji je odlučivao u Srbiji. Međutim, neću trošiti reči na to. Rekli ste – povreda Poslovnika.

Gospođa koja hvata beleške tačno zna kada ste viknuli, u kom momentu, posle koliko reči izgovorenih „Poslovnik“, vi, a kasnije gospodin Babić. Zato ste vi dobili prednost. Izvolite. Povreda Poslovnika, gospođo predsednice, član 106. Ja poštujem vaše iščuđavanje, koje delimo i svi ostali narodni poslanici, kada je govorio gospodin Janko Veselinović, jer je govorio kao da je u pitanju zakon iz oblasti monetarne politike ili, u nekom trenutku sam pomislio da smo u nekom kanalu gde se opisuju recepti ili gde je kuhinja ili neka spremanja hrane. U svakom slučaju, ja posle ovog današnjeg izlaganja kolege Veselinovića mogu da razumem zbog čega je odabrao i zbog čega imamo ovde vrlo često EPP za neki preokret.

I tada se kuvalo mleko, i tada su se pržila jaja. I tada su građani Srbije koristili električnu energiju, ali to je bilo u redu. Za gospodina Veselinovića, dok se nije preokrenuo, odgovaralo mu je i što je 1. marta 2010. godine povećao struju za 10% I tada su se kuvala jaja, i tada se kuvalo mleko. I 1. aprila 2011. godine za 15%, i tada, gospodin Veselinović, dok se nije preokrenuo, odgovaralo mu je što je EPS, zamislite, jednom fudbalskom klubu, za jednu godinu, dao 80 miliona dinara. Čijeg novca? Svih građana Republike Srbije i tih građana Republike Srbije koji kuvaju mleko, prže jaja svojoj deca. Tada nije ni pitao zašto EPS-u, velikom javnom preduzeću, treba reklamna kampanja samo za jednu godinu u iznosu od 343 miliona dinara. Koliko je to skuvanih i isprženih jaja? Sada kada se preokrenulo, e, sada mu nešto ne odgovara. Samo imam jednu dopunu, pošto je gospodin Veselinović postavio pitanje formulacije u zakonu, koja se odnosi na tretman bescarinske robe. Želim samo da naglasim da je stara formulacija u zakonu bila – oslobađaju se akciza oni koje proizvođač, odnosno uvoznik, otprema radi prodaje u avionima i brodovima. Samo je promenjena formulacija – koje proizvođač otprema, odnosno uvoznik smešta u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova koji saobraćaju međunarodnim linijama. To je samo preciziranje. Tu se ništa u zakonu nije promenilo, već je samo precizirano. Hvala.

Hvala, uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja neću kao jedan nezavistan poslanik uporno zaobilaziti ono što je tema današnjeg dnevnog reda, neću galamiti, neću iznositi neistine, niti razne besmislice. Dakle, držaću se onoga što je tačka dnevnog reda, a danas je na dnevnom redu nekoliko zakona, od čega je svakako najvažniji Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Ono što je najbitnije istaći u samom startu jeste da je ovo svakako nastavak odgovorne politike koju sprovodi Vlada Srbije, politike koja ne zatvara oči pred problemima, politike koja se ne bavi demagogijom, politike koja ne dozvoljava da je nosi inercija političke prakse iz prethodnog vremena. To je bila praksa podređivanja svih državnih i nacionalnih interesa pukom interesu, odnosno rejtingu jedne tada vladajuće stranke, a sada na sreću stranke bivšeg režima. Koliki je to bio promašaj osetili smo i mi kao građani, ali i ta stranka na izborima. Sada za njih ne možemo reći da je prevelika šteta, ali građani Srbije svakako i dan danas trpe posledice. Ja primećujem kod jednog od prethodnih govornika, nezavisnog poslanika, pokušaj otklona od te i takve politike, pokušaj otklona od te stranke, ali ne može to tako, gospodine Veselinoviću. Vi ste izašli iz te stranke… Gospođo predsedavajuća, on je izašao iz te stranke, pa je onda izašao iz jedne druge stranke… Dobili ste reč da govorite o Predlogu zakona. Dakle, iz svih razloga koje sam malopre naveo, ova Vlada mora da sprovodi danas i, što bi neko rekao, nepopularne mere, i to su svakako nepopularne mere, a ja bih dodao i neophodne mere i zbog toga vam, gospodine Vujoviću, iskreno ne zavidim na poziciji. Za mene je ovde najznačajnije naglasiti nekoliko stvari. Prvo, ovim merama nastavlja se program aktivne fiskalne konsolidacije, konsolidacije državnog budžeta i ozdravljenje javnih finansija. Mislim da je to svima jasno i mislim da nema sporenja oko toga. Dalje, ovim i sličnim merama doći će do smanjenja budžetskog deficita, tako što će se povećati opšti prihodi u državnom budžetu i što je najbitnije ovo predstavlja krajnji i neodrživi izvor budžetskih prihoda. Podržavam ove mere iz razloga što se njima obezbeđuje trajna osnova za funkcionisanje, ali i razvoj našeg energetskog sektora, a da su pri tom građani najminimalnije opterećeni, odnosno oštećeni, dakle na najminimalniji mogući način. Uprkos tome što je ova mera dugo odlagana, ono što je za mene, a verujem i građane Srbije, najvažnije jeste činjenica da će i pored ovog poskupljenja struje Srbija ostati među zemljama sa najjeftinijom cenom električne energije, ako ne i ubedljivo najjeftinija zemlja. Same izmene koje su ugrađene u tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama bave se proširenjem liste za oporezivanje i električne energije za krajnje potrošače. Dakle, kada se električna energija koristi od strane krajnjih korisnika, odnosno kupaca i pravnih lica i fizičkih lica i preduzetnika, ali i snabdevača, ukoliko je koriste za sopstvene potrebe, zatim tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i duvanskih prerađevina. U Predlogu zakona predviđena je i lista oslobođenja koja ne narušava efekat koji zakon treba da postigne kod određenih potrošača, kao na primer za proizvodnju na površinskim kopovima, zatim korišćenje od strane DKP-a, u pitanju su diplomatsko konzularna predstavništva koja su i do sada bila oslobođena ovog poreza, što je regulisano međunarodnim ugovorima. Veoma je važno istaći da primena ovih mera počinje od 1. avgusta 2015. godine, što znači da će prva plaćanja biti odseptembra meseca. Očekivani poreski prihodi, kako smo čuli, iznose 5,4 milijarde do kraja ove godine, odnosno 17 milijardi na godišnjem nivou. Iz potrebe za daljim usaglašavanjem sa standardima EU, kao i zbog svih pozitivnih efekata koje smo naveli po državni budžet, koje ovaj Predlog zakona treba da proizvede, podržaću ovaj predlog zakona i u Danu za glasanje glasati za.

Mogu vam dati repliku u trajanju koliko je trajalo i njegovo izgovaranje vašeg imena. Izvolite.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o čitavom setu od pet predloga zakona i jednom Predlogu odluke, međutim, očigledno da je interesovanje svih poslanika usmereno samo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, i to na delu koji se odnosi na uvođenje akcize na struju. To je razumljivo, jer ovo pogađa sve građane i naravno da je interesovanje veliko. Međutim, ono što nas najviše intrigira da se bavimo ovom temom jeste zato što ovo pogađa građane kojima su smanjene plate i penzije kako bi se smanjio deficit u budžetu. Ova Vlada nije bila sposobna da primeni neke druge mere, da zadrži naplatu poreza, makar na nivou iz 2012. godine, nego je nivo naplate poreza pao, a najveći poreski dužnici, prema spiskovima koje je objavila poreska uprava, su upravo oni koji imaju najveći kapital i kojima nije problem da plate struju, kao običnim građanima. Takođe, investicije koje su obećavane u predizbornoj kampanji nisu realizovane, nije došlo do izgradnje objekata i do otvaranja novih radnih mesta, pa građani sve teže žive i svaki namet sve teže podnose. Ministre, rekli ste da je, ako sam dobro razumela, nisam ekonomista po struci, fiskus u ceni struje u Srbiji najmanji u Evropi i da nije bitno na šta se koristi, na jaja, na mleko ili na bilo šta. Građanima je bitno sve što plaćaju na šta se koristi, jer će se ova akciza, kao vrsta poreza, koristiti za popunjavanje deficita u budžetu, a ne za restrukturiranje i za modernizaciju EPS-a. Za to tek sledi povećanje cene struje koje je već najavljeno, i to ćemo tek videti.

Htela bih da se osvrnem na još jedan Predlog zakona, i to je Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, jer se i ovaj predlog zakona na direktan ili indirektan način tiče svih građana. Podsetiću da je osnov funkcionisanja jednog društva da se definišu svojinski odnosi i da se zna šta je čije i da bude zaštićena svačija svojina, što uostalom i naš Ustav proklamuje. Da bi to bilo moguće, neophodno je da imamo uređen katastar koji će raditi efikasno, ekonomično i u svakom momentu raspolagati podacima koje bi morao da sadrži. To je neophodan osnov za regulisanje pre svega svojinsko-pravnih odnosa, za stvaranje uslova za ulaganje stranog kapitala i izgradnju privrednih objekata, za sprovođenje legalizacije, za koju je takođe donet zakon, za izdavanje dozvola za gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenih i privrednih objekata. Podsetiću da su u Beogradu i Vojvodini postojale zemljišne knjige u okviru sudova koje su sada preuzeli katastri i objedinili u okviru svojih službi. Međutim katastrima nisu omogućeni uslovi da rade. Preuzimanje zemljišnih knjiga znatno je povećan obim i dokumentacije i rada na tome. Navešću samo kao primer da katastar u Vršcu radi u prostoru koji je sagrađen početkom 70-tih godina za one potrebe i onaj obim posla. Zabranjeno im je da povećavaju broj zaposlenih, a obim posla se znatno povećao i zbog toga što je izgrađeno mnogo objekata i mnogo infrastrukture i zato što su preuzeli zemljišne knjige. Zaista podržavamo ovaj predlog sporazuma i ovaj projekat za unapređenje katastra, jer smatramo da je neophodno da katastrima treba pre svega obezbediti potrebne uslove za rad, obezbediti im potrebnu opremu i obezbediti im potreban kadar. Molim kolege iz vladajuće koalicije koji sada već više od tri godine upravljaju Srbijom sa manjim ili većim personalnim izmenama, da ne ponavljaju stalno da je za sve kriva prethodna vlast i da je sve pokvareno od 2000. godine pa na ovamo. Imala sam priliku 1992, 1993. godine da prisustvujem prezentaciji programa naših mladih stručnjaka u Sava centru koji su napravili program za katastar koji je podrazumevao da se snimi sva izgrađena infrastruktura, svi izgrađeni objekti do svakog drveta i svakog saobraćajnog znaka. Naša Republika nije imala para za taj projekat, nije imala razumevanja da to treba uraditi i ti naši mladi stručnjaci su kao što i sada rade otišli u Ameriku, prodali tamo svoj projekat. Hvala. Hvala poštovana predsednice. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam danas sa pažnjom slušala sve prethodne govornike i želim da se zahvalim koleginici Biljani Hasanović Korać koja je prepoznala da je zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za realizaciju projekta unapređenja zemljišne administracije u Srbiji, samo jedan od dokaza da Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem odlično i dobro radi ono što je obećala, a obećala je reforme koje nisu samo sladak spisak želja, koje nisu uvek samo lepe reči. Ja verujem da je mnogim građanima u Srbiji veoma teško da promene način na koji su do sada radili, a kada to kažem, posebno mislim na one koji rade u javnoj upravi, one koji rade u lokalnim samoupravama, na šalterima, oni koji bi trebali da služe kao servis građanima, kao služba građanima, a ne da im zakomplikuju izdavanje čak i najjednostavnijih zahteva. Možete i sami da se prisetite koliko ste puta stajali na nekom šalteru, koliko ste se puta vraćali po još jedan dokument, po još jedan papir, da prosto ni sami više niste znali šta vam u stvari i treba. O korupciji naravno da i ne govorim, jer uvek je ona dolazila kao poslednja trunka spasa da se tom službeniku na šalteru ponudi mito kako bi se odjednom taj najobičniji zahtev i dobio. Ovakvom postupku ova Vlada stala je na put. Ja ne mogu odgovorno da tvrdim da se ovako nešto i danas možda negde u Srbiji ne dešava, ali ova skupštinska većina je takođe donela Zakon o uzbunjivačima, pa pozivam sve one koji možda naiđu na ovakve slučajeve o kojima pričam, da ovakve slučajeve prijave, jer ova Vlada i ova skupštinska većina tako nešto više neće dozvoliti. Projekat unapređenja zemljišne administracije u Republici Srbiji mogu slobodno da kažem da predstavlja samo deo od paketa koji se odnosi na izdavanje elektronske građevinske dozvole. Prošle godine u novembru mesecu kada smo usvojili izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, obećali smo građanima Srbije da će se građevinske dozvole izdavati za 28 dana, za razliku od 264 dana, koliko je to ranije iznosilo i obećali smo građanima Srbije da će od 1. januara 2016. godine građevinske dozvole biti izdavane elektronskim putem. To znači da će građani Srbije od svoje kuće, sa svog računara poslati svu potrebnu dokumentaciju elektronskim putem i na isti takav način dobiti građevinsku dozvolu nazad. Možda ovo zvuči sada nemoguće, ali zvučalo je nemoguće i građevinska dozvola za 28 dana pa je i te kako ova skupština većina Vlade Republike Srbije dokazala da je tako nešto moguće. Kao što sam na samom početku svog izlaganja već rekla, odgovorna Vlada je ova sredstva već planirala i to Zakonom o budžetu za 2015. godinu, sredstva iz ovog kredita planirana su i to u iznosu od 50 miliona dolara kao zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Ovo su sredstva koja će koristiti svi građani Srbije, jer šta ovo znači?

Kao što sam navela, ukupna vrednost projekta unapređenja zemljišne administracije u Srbiji iznosi 50 miliona dolara, međutim ukupna vrednost kreditnog zaduženja Republike Srbije po ovom zajmu biće 44 miliona dolara. To znači šest miliona dolara manje i to samo zato što je ovog puta Vlada vodila ozbiljne pregovore, za razliku od nekih ranije, ova Vlada je uzela upravo onoliko novca koliko je za ovaj projekat potrebno, a ne onoliko koliko su ponudili, pa kasnije nisu mogli da vrate. Hvala gospođo predsednice. Uvažene kolege narodni poslanici, slušajući ovde argumentaciju iz vlasti i argumentaciju kvazi levice koja sedi ovde sa moje leve strane, oni su samo fizički na levoj strani, mogu da se setim i pomislim da vlast uporno nastoji da ide po onoj izreci Dostojevskog – kada bi na zemlji sve bilo razumno ništa se ne bi dogodilo. Vama je jako važno da se nešto dogodi. Problem građana Srbije je to što stalno govorite da se nešto događa, a isključivo je na njihovu štetu. Ovo je jedna od tih situacija.

Uvodi se akciza za struju iako ste vi i vaša vlast obećali da će se cena struje smanjiti. Ne volim da se vraćam u prošlost i ne želim ovde da govorim o tome koliko puta je DS povećala cenu struje, jer je to osim u onom procentualnom smislu koji ste iznosili tačno, ali povećavala se cena struje. Povećavale su se i plate i penzije. Uskoro ću uvaženi kolega pročitati šta ste govorili u predizbornoj kampanji, strpite se. Ovo je inače prvi put u istoriji, kako inače volite da kažete i to često govorite, da se uvodi akciza za struju građanima Srbije koji, ponavljam, će plaćati 12,5% više za električnu energiju. Vlada Srbije ne zna da štedi i primenjuje neoliberalni koncept isključivo na građane, a ne na sebe. Građani Srbije moraju da štede, a Vlada Srbije ne mora da štedi. Jer, da je morala da štedi i da je htela da štedi, samo zaustavljanjem zapošljavanja partijskih kadrova, uključujući i zaustavljanje smanjivanja ili onemogućavanje zapošljavanja u državnom sektoru, došlo bi se na iznos od preko 500 miliona evra, što bi bilo dovoljno da se ne smanjuju plate i penzije, a da ne govorim o ovom neposrednom povećanju cene struje. Vaš direktor EPS-a koji, kako kaže premijer, je jedini stranački kadar vladajuće stranke u Srbiji, što je potpuna neistina, samo da krene malo po Srbiji i čuće koliko ima stranačkih kadrova u javnim preduzećima i u javno-komunalnim preduzećima, upravo dok pričamo puni treću upravnu zgradu u gradu Beogradu stranačkim kadrovima. Treću zgradu puni. Pet zemalja EU nema akcizu na struju i to nije obaveza, ministre Vujoviću, kao što je više kolega već reklo. Nisu napravljeni izuzeci, bar ih ne vidim, u tekstu u oblasti socijale, zdravstva i obrazovanja. Ali, napravljen je izuzetak u plaćanju akciza za „Etihad“, de fakto zato što jedini avioprevoznik koji ima avio-linije sa inostranstvom je „Etihad“, tj. „Er Srbija“ Zašto govorite da pomažete EPS-u kada on ima profit koji uplaćuje u budžet ili znate da je taj profit lažan ili iz kredita? Koristim ovu priliku da vas, ministre Vujoviću, pitam da jasno, decidno, precizno, kažete građanima Srbije – da li hoćete i kada da privatizujete EPS i ako hoćete, a znam da hoćete, da nam kažete zašto ćete to da uradite? Zašto, koja je konkretna korist? Loš menadžment u EPS-u se ne reformiše. Namešteni tenderi i pljačka se ne zaustavljaju. Partijsko zapošljavanje se ne zaustavlja i to su pitanja i činjenice na koje nemate odgovor.

Oni znaju da će od 1. avgusta njihov račun biti uvećan za 12,5% Oni znaju da nema izuzetih osim prijatelja vlasti. Oni znaju da ste partijskim ljudima napunili zgrade EPS-a u Srbiji. Oni znaju da su čudne firme vršile ispumpavanje vode iz Tamnave i Kolubare, da su „tašna-mašna“ firme vaših prijatelja ispumpavale vodu. To znaju, a to šta je rekao Mirko Cvetković i šta je radila moja stranka u prošlosti, dva puta je plaćena cena, slažem se, možda ne i dovoljno. Nismo se odrekli loše ekonomske neoliberalne politike i ideologije. Nismo se odrekli onoga što će i vas povući na dno. Samo čekajte pa ćete videti, u pozitivnom smislu kažem, nikome ne pretim. Predlažete nam nova zaduženja, a stalno se pravdate nasleđenim stanjem od prethodne vlasti. Elektroprivreda Srbije treba da bude naša komparativna prednost, a ne sabirni centar za partijsku vojsku. Ako nam je energetika strateška grana, onda tako treba da upravljamo sa njom. Javna imovina treba da bude u funkciji razvoja države Srbije, a EPS je kičma razvoja države Srbije. Kada mi kažete ili nam kažete – ne vidim nijedan argument kojim može da se prigovori povećanje struje, uvaženi kolega, uz ono – vi ste povećavali 2001. i 2002. godine, ja vidim koliko ste vi postepeno postali odvojeni od života, odvojeni od realnosti. Vi vidite samo projekciju vođe koji kaže – štednja za građane, privatizacija svega i svačega i to će nas jednog dana izvući iz tranzicije. Odgovorno tvrdim, nikada nas neće izvući iz tranzicije. Ne postoji nikakva duga i zlatni kovčežić na kraju puta. Postoji samo propast, nezaposlenost, napuštanje Srbije, propadanje javnih sistema, partizacija, korupcija, nejednakost i banke. I vaši tajkuni i prijatelji. To je jedino što je ostalo danas u Srbiji. Ako se sa ovim ne slažete, možemo pogledati egzaktne podatke koji kažu da mi imamo u Srbiji recesiju, da imamo pad proizvodnje, da imamo pad zaposlenosti i da imamo sve veće namete na građane Srbije. Ovo je poslednji u nizu nameta. Dakle, akcize građanima Srbije, novi namet, u pravu je uvaženi kolega, nije bitno kako se zove. Bitno je da će građani Srbije to debelo da osete. Mnogi od vas, ne ovde prisutni, ali iz vaših partija sa po četiri, pet plaćenih funkcija, nameštenim talovima, neće to osetiti, ali oni što su vam verovali, i ovim završavam, 8. i 10. avgusta 2011. godine, Zorana Mihajlović – kada dođemo na vlast, onog momenta će SNS da smanji cenu električne energije za 20% To ste vi govorili, a sada povećanje od 12,5% Dalje, 25. novembra 2014. godine ministar Antić, još jedan lažni levičar, kaže ovako – Apsolutno uopšte ne razmišljamo o bilo kakvom predlogu uvođenja akciza za struju. Kaže – jasnu i stručnu dimenziju imamo zašto tako nešto nije dobro za građane Srbije, kaže ministar Antić. Opa, šta je sad? Šta je sada bilo, ljudi moji? Vi hoćete tržište po svaku cenu, privatizaciju po svaku cenu. Vi to hoćete, manje plate, manje nadnice, veću nezaposlenost. Kakva efikasnost kada jedan monopol prelazi iz jedne ruke u drugu ruku? To nam objasnite. Kakvo tržište, kakva efikasnost? Hvala. Zahvaljujem gospodine Stefanoviću.

Dozvolite mi samo da odgovorim na one stvari koje se tiču činjenica. Nije 12,5 nego je 12,33 i ako se pomnoži, ali dobro, to je sitnica. Drugo, građani štede a Vlada ne mora – nije tačno. Pogledajte budžet. Prema tome, to je netačno. Da li je Vlada efikasna?

Pokrenuli smo mnoge stvari. Snimaćemo situacije po raznim ministarstvima. Ne možemo, nemamo čarobni štapić da gledamo ko je imao kakvu partijsku knjižicu, kada je zaposlen, u kom ministarstvu, u kojoj agenciji, u kom periodu. Tu možemo da se složimo da je problem složen, da problem nije jedne partije, nije šest meseci ili godinu dana ili dve. Problem je potpuno drugačiji. Mi ćemo problem da rešavamo tako što će država pokušati da sebe reformiše tako da bude država kompetentnih činovnika, manje činovnika, moderna država, transparentna, zasnovana na principima „e“ države, i „gavement“, zasnovana na transparentnim svim procedurama. Mislim da je to nešto što bi trebalo da bude prioritet svih stranaka. Ja mislim da je jako teško kopati pojedinačno po stvarima. Cilj je da imamo nešto što se zovu funkcionalne analize svih ministarstava i svih agencija da, ugledajući se na dostignuća u svetu, imamo državu koja će biti kompetentna, koja će moći da odgovori savremenim zahtevima sa minimalnim brojem ljudi, da pruži usluge u svim domenima onoga gde se slažemo da treba da se pružaju javne usluge, a ne da država pruža usluge koje je sama sebi postavila kao cilj, nego da pruža usluge koje građani traže i očekuju, pre svega u školstvu, zdravstvu i svemu ostalom. Znači, tu nema nikakve dileme. Kada i kako ćemo to da ostvarimo, to je mnogo teže nego što mi mislimo. Ono što pokušavamo da uradimo je da promenimo sistem plata, da promenimo sistem definisanja mesta u javnoj upravi. Nećete verovati koliko otpora ima od svih, uključujući i partijskih otpora ovde. Mislim da to ne bismo trebali da postavljamo pitanje da li je to potrebno, nego da postavimo pitanje kako to da uradimo. Znači, za mene je najvažnije pitanje u medijima o ovoj raspravi ovde, jedan dan čujemo pitanje – ima partijskog zapošljavanja od 2001. ili 1995. ili 2007. ili 2012. ili 2013. godine, a onda, posle dva dana, kada predložimo program racionalizacije u javnom sektoru, glavno pitanje medija i svih političkih partija jeste – koliko ćete ljudi otpustiti? Ne može i jedno i drugo. Znači, treba da se dogovorimo da ne otpuštamo nikog bez osnove, ali moramo da imamo sistem u kome ćemo jasno prepoznati šta su funkcije ministarstava, šta ko radi, sa kojim ljudima, sa kojim nivoom stručnosti i sve ostalo. Tu ćemo se lako dogovoriti kada krenemo pravim putem. Ja mislim da je država mnogo više eksponirana i mnogo više resursa daje EPS-u, nego što od EPS-a dobija. Između ostalog, zato što se godinama i decenijama u Srbiji vodi politika da EPS služi kao alternativni kanal socijalne pomoći. Ja sam za to da imamo socijalnu pomoć, ali nisam za to da subvencionišemo sve u Srbiji, i najbogatije, i tajkune, i ambasade, i mene, i vas, i sve ostale, da bismo dali jeftiniju struju onom segmentu populacije koji zaslužuje pomoć. Prema tome, mi smo predvideli u ovom paketu mera da će jedan deo biti usmeren na pomoć. Možemo da razgovaramo da bude i više od toga. Možemo da razgovaramo o tome da ljudi, kao što smo kod definisanja nivoa penzija i ostaloga išli od nekog fiksnog nivoa, možemo i o tome da razgovaramo. To je dobar argumente, da vidimo da ovo ne povredi one ljude, ali ljude koji se namerno greju na struju, a imaju oko kuće drva koja trule, ili ljude koji ne žele da pale bilo koji drugi izvor grejanja sem struje, mislim da treba da im pošaljemo signal da moraju da štede struju tačno onoliko koliko štede svi ostali. Znate vrlo dobro da svaki kilovat koji uštedimo možemo da izvezemo po nekoj ceni. E, po toj ceni bismo morali da se ravnamo i ovde. Zašto na kratak rok uvodimo akcize? Zato što je to jedini način da pošaljemo poruku o štednji, da pošaljemo poruku o racionalizaciji, da ostvarimo prihod za budžet, jer ćemo imati troškove o budžetu. Već imamo ove godine oko tih interventnih kredita koje smo uzeli da bismo platili uvoz struje, platili obnovu kopova i platili to ispumpavanje. Svetska banka je, čini mi se, dovoljno odgovorila na to, pa ne bih ulazio u to. Svetska banka je kontrolisala javne nabavke tim povodom. Imali su mogućnost da se saglase mesec dana pre potpisivanja kredita. Oni su nekoliko puta odgovorili medijima, ne znam zbog čega mediji to ne prenose. Svetska banka mi se žali da mediji ne prenose legitimne odgovore na napise u štampi. Pustimo ljudima profesionalcima da odgovore na to, ja ne bih ulazio u ta pitanja. Što se tiče pitanja oko EPS-a, već sam rekao, ali želim da naglasim da želimo da se stvari u EPS-u rešavaju kao deo višegodišnjeg plana rekonstrukcije EPS-a, gde će onda na najbolji način to sve da ispliva na površinu. Mi smo na sastancima direktno morali da pitamo zašto treba tri godine da se promene pravila nabavke. Očigledno je da postoje interesi u postojećem sistemu nabavki. Prema tome, tu mi svi isto mislimo, smo se postavlja pitanje na koji način to da radimo? Ja ne želim da jurimo političke veštice, nego da ustanovimo sistem koji će transparentno i na najbolji mogući način obezbediti funkcionisanje EPS-a. Kada EPS bude dovoljno dobar da može da privuče strane investicije radi zajedničkog ulaganja, generisanja struje i prodaje struje po svetskim cenama, onda ćemo imati firmu koja je dobra firma. Ne moramo da ga prodajemo, možemo da privučemo dopunski kapital, ali ćemo imati kriterijum kada je to dobra firma, kada je to firma koja nema ni partijsko zapošljavanje, ni ustupke sindikalnim organizacijama koje su tu, ne da rade i proizvode, nego da štite svoje interese. To svi znamo i to je nešto s čim moramo da živimo za sada, ali moramo takođe da rešavamo na duži rok. Što se tiče recesije, pada proizvodnje i svega ostaloga, rekao sam jednu misao ranije - mi smo imali buran rast društvenog proizvoda dok smo imali ekstremno finansiranje zasnovano na podržavanju agregatne tražnje. Mi smo pogrešno procenili, ne želim pojedinačno bilo koga, ali pogrešno smo procenili da su makroekonomske veličine bile dovoljne da se izbegnu efekti svetske recesije i krize. Ispostavilo se da to nije tako. Ne mislim da je tu bilo ko bio zlonameran, mislim samo da su ljudi potcenili tektonske promene koje je recesija izazvala i da je ona nas pogodila. Mi smo imali visoke rezerve, stabilnu makroekonomsku situaciju, visoku stopu rasta i na površini je sve izgledalo super, ali se dogodilo to da su presušili izvori finansiranja, da je pala tražnja za našim izvozom, da su se dogodile sve najnepovoljnije stvari. Što kažu Amerikanci, to se zove savršena oluja. Znači, dogodilo se najgore moguće u razmaku od 12 do 18 meseci i mi smo uleteli u krizi. Pogledajte naše stope rasta, one su se strmoglavile sa 5,5-6% na -3% i nikako ne možemo da se vratimo. Ovo što mi radimo, i to neko može da spori. Kao ekonomista želim da vam kažem da mi želimo da očistimo finansije, da očistimo sve što nam je negativni legat prošlosti, da bismo privukli investicije treće generacije, bez kojih nema otvaranja radnih mesta i rasta na duži rok. Prema tome, naš potencijalni rast je tri, četiri, a možda čak i pet posto, ali nakon što rešimo 500 plus preduzeća u restrukturiranju, rešimo efikasnost javnih preduzeća, rešimo efikasnost javne uprave i upravo to radimo. Ja mislim da tu ne bi trebalo da bude dileme, da to moramo da uradimo da bismo izašli na čistinu, gde će nam krupni investitori poverovati. Do sada su kod nas 2000. godine i u prvih pet godina dolazile investicije koje su bile kupovanje tržišta, duvan, cement, cigarete, koka-kola i ostalo. Oni su došli, kupili su tržište i to je u redu, ali to ima ograničeni domet. Onda su došle investicije koje su jurile konjukturu. Juestil“ kada je došao u Smederevo, nije kupovao Smederevo zato što je Smederevo dobro, mada Smederevo ima svoje prednosti, nego zato što je Smederevo bilo potrebno da se odgovori na izuzetno povoljne uslove na svetskom tržištu. Onog momenta kad su ti uslovi nestali, oni su platili jedan dolar i otišli. Oni sami kažu da je to možda bila pogrešna odluka, ali sada ostavimo i to. Sada dolazimo na tešku situaciju, u kojoj moramo prvo da nastavimo da prodajemo dobro infrastrukturne stvari. Kada prodajete „Telekom“, ponovo prodajete tržište, ali ne više ono elementarno tržište, nego prodajete rupu na Balkanskom poluostrvu i pitanje je da nađemo strateškog investitora koji će to da valorizuje na pravi način i mnogo više od toga. Evo, sad smo u Americi čuli, pazite, imate interes „Majkrosofta“ i NSR-a, koji posle onoliko godina, to je započeto na početku 2000, 2001, 2002, 2003. godine, prvi ugovori, a posle toga sada ljudi u svetu znaju da u Srbiji postoji 500, 800, 1000 inženjera koji mogu da rade po svetskim standardima, isporučuju softver i sve ostalo. E to treba da valorizujemo, a to nije lako. To zahteva mnogo više stvari koje moramo da uradimo i u promeni sistema i u obrazovanju i u svemu ostalom. Prema tome, ne može Srbija da bude izuzetak, ne možemo mi prostim industrijama da se takmičimo u svetu i ostvarujemo dohodak. Mi se nalazimo u onome što se zove, o tome smo pisali na mnogim savetovanjima, kriza rasta srednjeg nivoa dohotka. Mi ne možemo beskonačno da podižemo produktivnost ovim načinom rada. Mi moramo da pređemo u bolji nivo organizacije investicije, krupne investicije. E to je ono što pokušavamo ovim stvarima da uradimo, da promenimo okruženje, da promenimo odnos prema stvarima. Ovo pre svega afirmiše približavanje Evropi po nivou cena i ovo afirmiše efikasno korišćenje energije i ovo afirmiše odgovorno ponašanje prema svemu. Za nas afirmiše trajni izvor prihoda koji će popraviti strukturni deficit i omogućiti ono što svi želimo, a to da je napravimo delimično reverziju, ispravku onih smanjenja dohodaka koje smo bili prinuđeni da uradimo u prvom koraku. To je ono što je suština. Hvala lepo. Zahvaljujem, gospodine ministre. Gospodine Stefanoviću, na ovo izlaganje ministra sigurno da nemate repliku.

Izvolite, gospodine Stefanoviću. Molim vas, nemojte zloupotrebiti Poslovnik. Gospodine predsedavajući, upravo ste prekršili član 104. Poslovnika Narodne skupštine, zato što narodni poslanik u svom izlaganju ni na koji način nije izgovorio ime ili političke organizacije osobe kojoj ste upravo dali reč pre nego što sam vas ja prekinuo. Po istom osnovu, što ja prihvatam, ja ne bih imao pravo na repliku i vi ste to pravilno procenili. Doduše, to je vaše pravo i vaša mogućnost da uradite, ali vas molim da po istom aršinu sada ne date kolegi sa druge strane pravo na repliku, jer niko ni njegovo ime niti političke organizacije nije izgovorio. Hvala. Gospodine Stefanoviću, ja ću od službe tražite sinopsis vašeg izlaganja i dobićete ga.

Izvolite. Član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački o kojoj se vodi pretres. Gospodine predsedavajući, nije dovoljno reći samo – oprostite mi moju ružnu prošlost, i da se ta ružna prošlost zaboravi. Nije dovoljno reći samo – da, i mi smo povećali cenu struje, da, i mi smo davali 353 miliona dinara u marketinške svrhe, da, i mi smo davali sportskim klubovima i šakom i kapom, i da se zaboravi. Ono što je mnogo opasnije, a izrečeno je ovde, a tiče se baš povrede Poslovnika i člana 106. je zašto su olakšice, zašto su neke olakšice date Er Srbiji? Izvinite, molim vas, gospodine predsedavajući Er Srbija je u većinskom vlasništvu države Srbije, u većinskom vlasništvu građana Republike Srbije. Ja ne vidim tu vezu između levičarskih ideja i time da kažete ono što se daje građanima Srbije da je to loše. Opasne su izjave koje kažu – čudne firme su ispumpale vodu iz Kolubare, iako ja ne vidim nikakvu vezu sa tačkom dnevnog reda. Da, čudne jesu zato što su 23 miliona evra jeftiniju ponudu dale nego što su sve druge firme koje su učestvovale u celom tom postupku. Da, kada se kaže – vaši tajkuni, a šta je sa vašim levičarskim tajkunima? Tima koji sede iza vas. Šta je sa tim tajkunima koji su, eto, imaju i zgradu u Banović Strahinji, imaju i kafiće na Topličinom Vencu. Dali su sve te silne lokale da bi pomogli svoju stranku, to je legitimno i normalno i to bih i ja uradio, ali kako su stečeni ti lokali kojima ste garantovali vraćanje duga Demokratskoj stranci? To bogatstvo i ti politički tajkuni, ekspresno nastali u vreme vladavine Demokratske stranke i levičarske ideje kojima se prosipaju ovde i zasipaju, populistički zasipaju građane Republike Srbije, e to ne može nikako da se spoji. Zahvaljujem, gospodine Babiću. Gospodine Stefanoviću, povreda Poslovnika? Vi ste se javili pre gospodina Šutanovca. Pa, nije baš tako gospodine Šutanovac, ali izvolite, nije problem, ako vam daje prednost gospodin Stefanović. Izvolite. Gospodine Bečiću, prekršili ste član 103. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Naime, dali ste pravo uvaženom kolegi da reklamira povredu Poslovnika. U članu 103. se kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika, i to neposredno po učinjenoj povredi. Dakle, imamo situaciju u kojoj je poslanik Stefanović govorio, nakon toga reč dobija ministar, nakon toga neposredno dajete reč poslaniku vaše stranke, a ministar nije učinio povredu Poslovnika. Dakle, kršite Poslovnik namerno, da ne govorim o tome da ne opominjete poslanike koji govore o tajkunima, o imovini na starom gradu, ne govorim o imovini nekog hotela tajfun u Vrnjačkoj Banji. Stvarno je dosta nepristojno, ali dobro.

Gospodine Šutanovac, ja neću dozvoliti da se dalje krši Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije. Onog momenta kada pokušavate da iskoristite to za repliku, neću dozvoliti dalje. Gospodin Babić je meni zamerio što kao predsedavajući nisam opomenuo gospodina Stefanovića kada je jednu renomiranu firmu iz Novog Sada, koja postoji 30 godina nazvao firmom „tašna i mašna“ Ja to nisam to u tom trenutku učinio, kao što nisam učinio da vi koji ste se prepoznali u tome što je gospodin Babić, ja vas nisam prepoznao kada se govori o tim nekretninama, po Vračaru, ali ako ste se vi prepoznali ja tu ne mogu ništa. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, povreda Poslovnika.

Videli ste da je gospodin Babić trebao da dobije reč i prozvao sam ga, ali sam u međuvremenu dao reč ministru i moja je krivica što sam dao prednost ministru u tom trenutku, iako je gospodin Babić tražio reč. Izvolite, nastavite. Hvala, gospodine predsedavajući, ali mislim da to ni na koji način ne može da negira činjenicu da ste povredili član 104. jer ste gospodinu Babiću dozvolili da svoje ukazivanje na povredu Poslovnika u celosti pretvori u repliku, u celosti. Gospodine Stefanoviću, nisam opomenuo gospodina Babića, koji je takođe govorio o povredi Poslovnika i delom koristio to za repliku, zato što ste pre toga vi čitavo vreme povredu Poslovnika koristili za repliku. Izvolite, gospodine Stefanoviću. Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne) Zahvaljujem. Reč po povredi Poslovnika ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Pozivam vam se na član 104. stav 2. po kome imam pravo na repliku, imajući u vidu izlaganje poslanika Borka Stefanovića i već dugo čekam na to svoje poslaničko pravo.

Gospodine Jovanoviću, javili ste se po povredi Poslovnika i ja sam rekao da nemate pravo. Da li želite da se Skupština izjasni. Ne, zahvaljujem. Povređen je član 107. predsedavajući, dostojanstvo Narodne skupštine se narušava i neznanjem, a neznanje je kada se kaže da je ministar prekršio Poslovnik. Poslovnik može da prekrši po ovom Poslovniku samo može da prekrši predsednik ili predsedavajući Narodne skupštine. A sa druge strane, gospodine predsedavajući, spreman sam da menjam svu svoju i pokretnu i nepokretnu imovinu sa onima koji me prozivaju za tu imovinu.

Reč ima gospodin Jovanović, povreda Poslovnika. Povredili ste član 103. Poslovnika, imajući u vidu da ste mi oduzeli reč na neposlovnički način. Nije tačno da se ja ne mogu pozvati na isti član. Ja se ne mogu pozvati samo na istu povredu i da već jednom ova Skupština prestane sa jednim grubim, pogrešnim tumačenjem Poslovnika. Povrede mogu biti različite. Manifestacije povreda mogu biti različite. Ja se mogu stalno pozivati na član 27. koji se odnosi na rukovođenje vašim radom i Skupštinom, a manifestacije povredama mogu da budu mnoge, od uvreda neovlašćenog prilaska do vas, dobacivanja poslaniku i tako dalje. Ali, vi ne možete nikome, ni meni, ni kolegama iz pozicije, ni opozicije uskratiti pravo da se pozovem na taj član. Mislim da je vreme da se sa tom praksom prekine. Što se tiče onoga što ste meni uskratili, mislim da je vreme da dobijem pravo na repliku, na izlaganje gospodina Borka Stefanovića imajući u vidu… Gospodine Jovanoviću, nemate pravo ne repliku, to procenjujem kao predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, ma koliko mere Vlade Republike Srbije davale rezultate, gospodine ministre, ne mogu svi da veruju u rezultate,a o tim rezultatima možda najbolje da prekinemo ovu raspravu, govori izveštaj Fiskalnog saveta od samo pre pet dana koji potvrđuje sve ono što ste vi nama danas u diskusiji govorili. Naravno da postoji budžetski deficit i taj budžetski deficit jeste posledica nasleđene situacije i za godinu dana nije mogao da bude otklonjen. Loša i skupa državna uprava. Javna preduzeća koja imaju imovinu i ponašaju se na tržištu monopolski. Lažne subvencije koje su se ticale socijalnog sektora i druga fiskalna davanja koja nisu imala utemeljenje u prihodovnoj strani budžeta, samo su deo i segment loše ekonomske situacije u kojoj se mi nalazimo. Ekonomske zablude, u pravu ste, koje traju generacijama, ne Vladama, dovele su nas u situaciju da vremenom nagomilavamo svoje obaveze, ne samo finansijske, a da ova Vlada zajedno sa kamatom pokušava da ih isplaćuje, i isplaćuje ih u 2015. godini. Kada smo planirali budžet za 2015. godinu, sećate se onih dugih rasprava, planirali smo budžetske prihode u visini od 924 milijardi dinara, tog istog vremena, planirali smo budžetske rashode u visini od hiljadu i 115 milijardi dinara i tada smo bili svesni da ćemo u ovoj godini, kao nacija, kao država, kao društvo trošiti više nego što možemo da zaradimo, da ćemo imati deficit, a kada pogledate prihodovu stranu budžeta, onda vidite u stvari dve ključne ekonomske kategorije. Prva ekonomska kategorija, koja se tiče ekonomske klasifikacije, 7141 tiče se prihoda koji potiču iz poreza na dodatu vrednost i oni iznose oko 399 milijardi dinara, planirali smo. Istovremeno, planirali smo drugi ekonomski prihod, koji je najveći i to su akcize, u iznosu od 215,7 milijardi dinara. U toj ekonomskoj klasifikaciji 717. imate prihode koji potiču od naftnih derivata, nafte u visini od 120 milijardi dinara. Prihodi od akciza na duvanske proizvode u visini od 80 milijardi dinara i 13,7 milijardi ostalih prihoda. Govorim o planiranim prihodima i red je gospodine ministre da kažete da Fiskalni savet, ne vi, kaže da su ti prihodi svi do jednog veći. Neuporedivo su veći i to je rezultat vašeg rada. Mi danas, kada govorimo o ovom Zakonu, o izmeni Zakona o akcizama, u stvari govorimo o drugom ključnom izvornom prihodu koji puni budžet Republike Srbije, o akcizama. Mi hoćemo Predlogom ovog zakona da izmenimo i uvedemo u red sve one proizvode koji danas nisu zahvaćeni akciznom politikom, odnosno fiskalnom politikom, zato što kada ih uvodimo u akciznu politiku automatski povećavamo i iznos poreza na dodatnu vrednost. Ko je su to stvari koje mi danas menjamo? Pa, pre svega ako pogledate Predlog izmena zakona videćete član 2. gde kažemo, da da hoćemo, da u stavu 3. ubacimo novi proizvod koji se zove duvan koji služi za grejanje, a ne sagoreva, koji se greje, a ne sagoreva, hoćemo da ubacimo u članu 2, stav 6. koji govori o korišćenju tečnosti za punjenje električnih cigareta. Nećemo ovu prvu kategoriju oporezovati, odnosno utvrditi akcizu u visini od 40% na najnižu cenu 1000 cigareta, ovu drugu četiri dinara po jednom mililitru. Do sada nismo imali ove ekonomske kategorije, odnosno ove proizvode koji su se nalazili na nivoima akciza. Zašto? Pa, kao i svako tržište i tržište duvanskih proizvoda prati rast i razvoj, prati nove tehnologije, pojavljuju se novi proizvodi koji svojim cenama, uslugama, privlače potrošače i počinju da zauzimaju sve veći segment tržišta. Takav je slučaj i sa proizvodima o kojima danas govorimo. Prosto, na tržištu duvana pojavili su se proizvodi koji ranije nisu ni mogli da budu definisani, koji zbog svoje cene, zato što se delom ne nalaze na akciznoj politici imaju nižu cenu, postaju konkurenti i svakog trenutka zauzimaju sve veći segment tržišta, duvanski proizvodi. Naravno, da proizvodi koji se tiču akcizne politike neće biti dovedeni u pitanje, ali mogu da budu. Istovremeno, ako ti proizvodi nemaju akciznu politiku i ne nalaze se u fiskalnom poretku na taj način, oni stvaraju ne jedinstvo potrošača, pa jedni korisnici duvanskih proizvoda plaćaju akcizu, a drugi ne. Ovim promenama, u stvari napravićemo jedinstvo, kako proizvođača, tako i potrošača, što u suštini govori o jedinstvu fiskalnih pravila u procesu oporezivanja. U maju mesecu, znači u prošlom mesecu 2015. godine, na javnom servisu, tj na javnom snabdevanju, faktura je iznosila 11201 milion dinara, to su sve fakture prema sektoru stanovništva i deo faktura koji se tiče privrede. Da pojasnim, deo faktura koje se tiče privrede govori o fakturama koje se izdaju preduzećima koji zapošljavaju do 50 ljudi i koji imaju limite u prometu na godišnjem novu. Po novom Zakonu o energetici, od 1. oktobra, svi oni korisnici koji troše više od 30 hiljada kilovata, moraće da se nađu na režimu tržišta, ali to neće bitno uticati na iznos akcize. Dakle, u maju mesecu 2015. godine faktura stanovništva iznosila je 8 milijardi i 551 milion dinara. Faktura prema tom delu privrede 2 milijarde i 694 miliona. Imate tu još dvadesetak posto koji se tiče preduzeća koje se nalaze na slobodnom tržištu. Da smo u maju mesecu, ove godine imali ovaj Zakon i da smo ga primenili budžetski prihod po osnovu faktura koji se tiču stanovništva iznosio bi 649 miliona dinara, odnosno 198 miliona dinara na nivou privrede. Ukupno gospodine ministre 840 miliona dinara, za prvih pet meseci, 4 milijarde 687 hiljada dinara. Gospodine ministre, to je 2,47% akcijskih prihoda na nivou Republike Srbije godišnje, odnosno 0,49% prihoda na nivou jedne godine ukupnih poreskih prihoda. Ako možete da kažete da je 0,49% poreskih prihoda na nivou jedne nacionalne ekonomije nešto što izaziva ovoliku raspravu? Možda jeste. Ali, u Srbiji je sve to izraženije zato što, prosto, imate taj problem da je politika u svemu. Prosečan račun u maju mesecu 2014. godine, za sektor stanovništva iznosio je 1400 dinara, u maju mesecu 2015. 355 kilovat sati potrošeno po prosečnom računu, odnosno 2.500 dinara, kako god pogledate prosečno za ovu akcizu građani će izdvajati od 105 do 250 dinara više. Ako mene lično pitate, kao poslanika da li je to mnogo ili malo? Za 105 dinara u Srbiji, gotovo da ne može ništa da se kupi, za onoga ko nema i 105 dinara je strašno veliki iznos. Raduje me što u članu 40. ovog Predloga, potpuno definišete način na koji će se naplaćivati akciza, na neki način činite ustupak EPS-u gde kažete da će se akciza naplaćivati na potrošnju koja ide na krajnjeg korisnika, odnosno na merno mesto. Zašto je to bitno? Zato što danas, ovih dana, ovih godina slušamo različite priče o EPS-u i one su uglavnom negativne, ali mislim da su one, pre svega rezultat nepoznavanja i preciznog razumevanja argumentacija kako ta funkcioniše. Ovde ne govorimo o poslovnom gubitku i vi ste o tome govorili, znači ovde govorimo o gubitku na prenosu, na mreži koju ste vi jasno definisali i rekli iznosi 15 do 16% na godišnjem nivou, ali treba reći gospodine ministre punu istinu. Nemate danas bilo kakav relevantan mehanizam kojim će utvrditi kako jedna mreža u koju se investira ili ne investira treba da ima, da li 9 da li 10? To je stvar procene, kao što je stvar procene, da vas podsetim i iznos i veličina sive ekonomije u državi Srbiji od 30% Znači, imamo tehničke gubitak, svi teoretičari, svi ekonomisti, ljudi u praksi, kažu da je to odprilike toliko za ovaj poslovni sistem, ovako kako funkcioniše EPS, 4%, odnosno 4,5% su tehnički gubici u Nemačkoj, jednoj od najrazvijenijih ekonomija u toj oblasti. Znači EPS pravi problem od 4-5% tehničkih gubitaka koji su posledica ne investiranja.

Da li postoji problem sa komercijalnim gubicima u jednoj zemlji u Evropi u ovom trenutku? Ne postoji, gospodine ministre. Da li je EPS odgovoran? Da li primarno? Nisam siguran. Raduje me i što EPS naplaćuje u ovom trenutku, u 2015. godini 95,74% fakturne realizacije, 95,47% To znači da će samo 4,73% ići na teret likvidnosti EPS-a, odnosno da će 0,39% onoga što se ne naplati ići na njegov teret.

Postoje brojni proizvodi koji se proizvode u Srbiji i to nije sporno. Malo njih zadovoljava evropske i svetske standarde. Ja ne mogu da se setim proizvoda, gospodine ministre, za koji možete da kažete da je toliko konkurentan, kao ono što proizvodi EPS. Danas EPS po svojoj ceni, nesporno, svi znamo ima najnižu proizvođačku cenu i prodajnu cenu u regionu, u Evropi i ne dovodi se u pitanje da li bi EPS mogao svoj proizvod koji prodaje da proda bilo gde danas u svetu. Da, mogao bi. I kada danas govorite o funkcionisanju te firme, a slušamo neprekidno, da, o toj firmi možete da govorite kako god hoćete. Trideset šest hiljada ljudi manje nego što je radilo pre dve godine, ako uzmete ljude koji su radili na privremeno povremenim poslovima i na određeno vreme, neuporedivo manje radi danas u toj firmi. Trideset šest hiljada ljudi svakog dana donosi na desetine operativnih odluka, gotovo svaku od tih možete da kritikujete. Ali tih 36 hiljada ljudi dostavlja svoj proizvod i na mestu potrošnje koji je desetinama kilometara odaljen od poslednjeg sela, na različitim nadmorskim visinama, u različitom vremenu, a počinje tako što se krene iz rudnika, vodotoka, u složenom tehnološkom procesu, preko miliona kilometara mreže, stotine hiljada, možda, transformatora dođe do potrošača i isporuči mu energiju. I u pravu su svi oni koji kažu da EPS treba da se menja. I u pravu su svi oni koji ga kritikuju i oni imaju potpuno pravo, ja ih podržavam, zato što na fakultetima, institutima, u svojim firmama oni proizvode proizvode, intelektualnu vrednost koji na evropskom tržištu vredi mnogo više nego što je nesporna cena i proizvod koji prodaje EPS.

Jeste, ali je nagrada za fiskalnu konsolidaciju i sve ovo što radimo, u stvari početak boljeg života i smanjenja poreza koji će osetiti svi građani Srbije. Svakako ovaj predlog i predlog ove odluke kada morate da glasate o uvođenju akciza nije najsrećnija stvar koju jedan narodni poslanik može da glasa i treba da glasa. Imali smo mi lakše zakone, imali smo i teže, ali ovo meni ne predstavlja nikakav problem iz prostog razloga. Godine 2014. slušali smo o brdu teških zakona koje smo glasali, donosili i mi u principu pričali ovako, isti politički odnos bio, mi iz vlasti branili, gospodin Vujović to branio, opozicija napadala. Ovo je prvi zakon ovakve vrste u 2015. godini, biće ih još. Onda pogledate tri ključna makro-ekonomska parametra i zato smo ponosni gospodine Vujoviću. Pogledajte društveni bruto proizvod. Lepo ste rekli, svi su govorili – biće minus 0,5. Fiskalni savet kaže – biće zbog popravljanja nivoa poljoprivredne proizvodnje. Kakvi god da budu razlozi, biće rast društvenog bruto proizvoda, ali niko, baš niko, ne kaže da je stopa nezaposlenosti veća. Ne, najveći pesimisti kažu da je ista. U stvari, znamo da ne niža. Stopa inflacije 2,7 planirana, koliko, gospodine Vujeviću, 2% Tri ključnaKejnsova makro-ekonomska parametra su dobra. Nije jedan koji može da bude, nije drugi. Znate da idealno nasleđe, da je okruženje bolje, ne bi mi morali da predlažemo ovakve zakone. Mogli bismo mi da predlažemo mnogo lakše, ali nije poenta da kada je teško predlagati lako, jer to ako predlažete lako danas sutra je teško. Zato mi u stvari nemamo izbor i zato ja nemam izbor i SNS naravno da će podržati ovaj zakon. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, uvaženi gosti iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, lično mislim da će današnju raspravu obeležiti jedan citat koji je gospodin ministar rekao, a to je – građani će biti nagrađeni za ovu žrtvu. Gospodine ministre, vi ste u poslednje tri godine treći ministar finansija, vi ste u poziciji da po ko zna koji put žrtvujete građane zarad stanja budžeta, a na koji način? Podsetiću vas, od 2012. godine u Srbiji prva žrtva je bila povećanje PDV. Rečeno nam je - samo na tom fali da ostvarimo fiskalnu konsolidaciju i da smanjimo deficit budžeta. Nakon toga povećan je porez na dobit, još jedan namet i to u visini od 50% Ovih dana, svedoci smo da je povećan porez na imovinu, niz drugih taksi je uvedeno. Za tri godine, povećanje zaduženja građana je kao nigde u svetu i danas upravo imamo razgovor o nečemu što po prvi put u istoriji Srbije se uvodi, a to je, da kažem kolokvijalno, porez na struju. Kada kažemo akcize neko neće razumeti, znači to je porez na struju. Gospodine ministre, ova Vlada se ponaša na način da svoje građane cedi do poslednje pare po sistem u koji je u Srbiji opšte poznat, gde se kaže – operacija uspela, a pacijent umro. Operacija spašavanja srpskog deficita našeg budžeta očigledno je u toku, ali naš građanin neće moći da preživi tu operaciju. Lepo ste vi upakovali u početku da je to pitanje harmonizacije. Pitanje je samo kako harmonizujemo sa EU kada nisu sve zemlje uvele akcizu na struju, ali se onda postavlja pitanje zašto da imamo harmonizaciju i u subvencijama? Zašto mi ne izdvajamo sredstva za poljoprivredu, odnosno vi ne izdvajate sredstva za poljoprivredu kao što se izdvaja u nekoj Francuskoj, pa kad već harmonizujemo ono što seljak mora da plati državi, hajmo da harmonizujemo i ono što država daje seljaku? Zašto ne harmonizujemo zelenu energiju, zašto ne izdvajamo novac za tu energiju kao što se izdvaja upravo u toj harmonizovanoj EU? Dakle, ovo je ništa drugo nego još jedno zahvatanje iz već odavno osiromašenog građanina Srbije, ovo je novi namet, namet koji građani Srbije treba da plate u iznosu od preko 12% u odnosu na račune koje su do sada dobijali. Znate, možda to vama izgleda malo, govorite o nekim dinarima, jedan, dva, tri, pet dinara, ali to su sume koje građani ne mogu da isplate. Jedanaest posto je povećan PDV, 50% je povećan porez na dobit, ne zna se koliko posto je povećan porez na imovinu, razne takse su uvedene i ovo ide povrh svega toga. Imao bih razumevanja da taj novac odlazi u EPS. Imao bih razumevanja da taj novac se troši na to da dobijemo jeftiniju struju. Ne, ovaj novac se troši upravo na ono što je govorio poslanik Stefanović, a to su ona sredstva koja izdvajate, to je nekih 135 miliona evra na ugovor o delu koje Vlada isplaćuje. Ja sam o tome pričao i kada ste ovde branili budžet. Oko 15 i po milijardi li 16 i po milijardi dinara odlazi po osnovu ugovora o delu. Tada smo vam rekli, nemojte toliki novac trošiti na to. Tu se krije novac koji možete da uštedite. Nemojte više štedeti tako što smanjujete penzije i plate, već ukinite ono što Srbija ne mora da ima. Na desetine hiljada ljudi po osnovu ugovora o delu prima platu, a sve njih treba da izdržavaju građani koji privređuju, i kojima evo i danas čujemo da će se navesti novi namet. Ja gospodine ministre mislim da je ovo jako loš predlog. Ni na koji način taj predlog neće unaprediti stanje niti u EPS niti u Srbiji i ono što je suština, to je da vi gospodine Ministre, sa tom Vladom koja nikada lošija bila nije , zidate jednu državu, zidate, koja izgleda kao piramida bez osnove. Dakle, umesto da bazirate ekonomiju naše države na jakom i bogatom građaninu, na bogatim seljacima, na imućnim ljudima koji mogu da drže, kao što je to u zemljama gde ste radili, vi zidate piramidu naopako, jačate državu, smanjujete deficit, a na račun građana Srbije. Građani to više ne mogu da izdrže. Znate, to je izuzetno veliki namet. Mislim da je ovo jedna od stvari koju većina ne treba da podrži u parlamentu, bez obzira što naravno postoji tendencija i želja da se sve u Srbiji prikaže kroz, kako je rečeno, višestruko smanjen deficit u odnosu na planirani. Gospodine ministre, vi kao ozbiljan čovek znate kada neko planira deficit…

Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala, uvaženi predsedavajući. Moram priznati, svašta sam se danas ovde naslušao od kolega preko puta. Jedan je marksista, i to onako da li je praksisovac, da li je trockista, ko zna. U najmanju ruku sam mislio da je novi Če Gevara, po potrebi sve, naravno, mada teško možete da budete proleter u Pradi, ne ide to baš tako. S druge strane, imate neke koji su krajnje neoliberalnog shvatanja, onda imate neke treće koji ne znate za šta su, a svi zajedno sve te svoje divne programe koje nam ovde izlažu mogli da u 12 prethodnih godina sprovedu i da realizuju. Sada neko nama priča ovde o pljačkaškim privatizacijama, a oni celu državu privatizovali, još nam uveli preduzeće u restrukturiranju, za šta su bacali pare, za nerad, bukvalno za nerad. Upropastili su ta preduzeća, doveli državu do haosa i sada nama ovde dele lekcije, kaže – vi hoćete sve da privatizujete. Pa, naravno da hoćemo da probamo da nešto radi uspešno. Pa, šta da li treba i dalje da bacamo pare u bunar i da to ne radi? Koja je to logika, ne razumem? Zaista, ja to otvoreno svuda pričam, ja sam recimo izrazit evro-skeptik. Gledam to na pragmatičan način. Nisam čak ni za ovo što MMF radi, ali moram da priznam, oni koji su se vatreno zalagali za to, umirali za tu ideju, sada odjednom su protiv toga zašto se nameće akciza na električnu energiju, a oni bili dužni po direktivama Evropske unije da to uvedu, još 2003. godine to je propisano. Bili su dužni da uvedu akcizu, a zašto je nisu uveli, gospodine Bečiću? Pa, nisu je uveli zato što nisu želeli transparentno da rade, zato što su to na sednici Vlade poskupljivali struju da niko nema pojma kada Vlada donese odluku, a ne ovako transparentno u parlamentu, kada kažete – uvodimo akcizu. Jeste, moramo da je uvedemo, jer je to zahtev Evropske unije i to piše lepo ovde, imate direktivu. Potpuno neverovatno šta mi danas ovde slušamo. Pa, izvinite, ni meni nije drago što se uvodi ta akciza, ali da je neko razmišljao kada je pravio koncept restrukturiranja Elektroprivrede Srbije, inače nikada u životu niste hteli ni da ga restrukturirate, nego ste nam ostavili Elektroprivredu Srbije dužnu 400 miliona dinara 2012. godine. To još nikom nije uspelo da preduzeće koje ima monopol da bude u minusu od 400 miliona dinara. To je zaista fantastičan uspeh, ali onako originalan, za podsmevanje. Mada, građanima Srbije to nije ni malo za podsmevanje, jer je neko našu energetsku bezbednost, na kraju krajeva, potpuno uništio na taj način.

Na kraju krajeva, taj što se malo pre zalagao, koji je sada, nažalost, izašao, a koji je trockista, marksista, šta li je, on priča o tome kako imamo partijsko zapošljavanje. Pa njegova ta ideja, Savez komunista je uveo, između ostalog, to partijsko zapošljavanje, jer sve su samo iz Saveza komunista zapošljavali. Nemojte molim vas da on priča o partijskom zapošljavanju.

Svi su se partijski zapošljavali. Recite mi gde ste omogućili privatnu inicijativu, osim što ste gušili svaku moguću privatnu inicijativu? Ako se sećate možda, gospodine Vujoviću, kada je došlo do promene vlasti 2012. godine, jedna od prvih sednica ove Skupštine je bila da se ukinu 103 takse i nameta u privredi, a ima ih koliko hoćete. Ja bih voleo da malo povedete računa, jer mi imamo, neko je spomenuo, mislim da je kolega Marinković, upravo taj porez na plate, koji ne znam zašto je takav.

Da ne pričamo o opštinskim i taksama lokalnih samouprava koje su jezive za našu privredu, ali je suštinski sve to uvedeno u nekom periodu za koji bi zaista trebalo da se stidimo. Nemojte vi danas da pričate o tome kako će da se razvija privreda. Jeste, naš najveći problem je, između ostalog, što nemamo privatni sektor. Imamo ga, ali je, nažalost, on ovakav kakav jeste, finansira ovakav glomazan javni sektor, koji nam je neko napravio. Pazite, mi imamo jednu tragediju, koju ljudi moraju da znaju.

Inače, danas se svet spašava, ne znam ko prati, ali u Grčkoj, Grcima traže danas da uvedu, između ostalog, PDV na struju, veći PDV na struju. Grčka to odbija da prihvati. Tamo su im tražili da uvedu 40% rezanje plate i penzija i u javnom i u privatnom sektoru. Da se nije promenila vlast, i mi bi došli u tu situaciju kao Grčka, zato što su imali neodgovornu političku elitu i oni, ali naravno, i ova evropska politička elita koja im je na ovakav način zadavala dugove, znajući da oni to ne mogu da vrate. Da se kod nas to nije promenilo, da je neko nastavio i dalje da uzima kredite za svoje predizborne kampanje po nenormalnim kamatama sa grejs periodom od godinu dana, i mi bi možda jednog dana došli u situaciju kao Grčka, pa ne daj Bože da imamo 300 i nešto milijardi dug. Sva sreća, to se nekako prekinulo. Neko kaže – jeste, štedite, građani štede. Hoćete li da i dalje bacamo pare u preduzeća u restrukturiranju? Da li vam je to možda model? Mislite li da je nekome lepo da kaže – izvinite, smanjićemo vam platu i penziju? Nije nikom to lepo, ali mi građanima kažemo – ako mislite da ima nešto bolje, glasajte za to drugo, nemojte da glasate za nas, oborite nas sa vlasti. Zato što mi ne vidimo drugi način kako možemo da podignemo zemlju. Nikome nije prijatno što ovo moramo da radimo, a ovi što ne znaju ni šta je bruto domaći PDV itd, šta ja da im radim, neka nešto pročitaju, ali nemoj da prosipaju više demagogiju, jer su sahranili državu i sve u ovoj državi što je vezano za privredu. Zato, naravno da ću ovo podržati, ne zato što mi je drago što uvodim akcizu na električnu energiju, nego zato što ne vidim nijedno drugo rešenje. To je nešto što smo prinuđeni da uradimo kako bi ova država ozdravila, a na kraju krajeva, ako smo se već opredelili da idemo u EU, ovo je nešto što nam je i obaveza i mnogo je bolje ovako u Skupštini, transparentno, nego da Vlada povećava cenu električne energije onako pokvareno, na nekim telefonskim sednicama kako je to nekada radila prethodna vlast, koja je inače cenu električne energije povećala za sto i nešto procenata tokom svoje vladavine. U svakom slučaju, ovo ćemo podržati zato što je ovo jedini spas i šansa za državu.

Dobićete pravo na repliku, ali vama na čast neka bude ako u sineopsisu ne vidim i ne pročitam da je pomenuta DS.

Nije edukacija, nego samo ispravka. Nije stvar u tome kakve ćete vi etikete ovde da lepite. Stvar je u tome da neko vodi Lutriju Srbije i uspe da napravi gubitak, pazite, Lutrija gubitak, pa isplati dobitak, iako nisu imali dobitak na svom saldu i to utvrdi DRI. E, to je umetnost i to je ekonomija, a to ko je trockista, marksista, to će građani da kažu. Ono što je sigurno jeste da mi imamo potpuno dva suprotstavljena koncepta. Kada malopre ministar Vujović kaže vrlo precizno, ja želim da se zahvalim ministru, da Vlada kaže, citiram vas ministre, vi me ispravite ako grešim, kaže ministar – Vlada je štedela na sebi. Vlada Srbije, poštovani građani, je smanjila plate ljudima koji rade u javnom sektoru za 13,3%, a usluge i robe izdvajanja za samo 3,3%, eto toliko ste vi štedeli na sebi, 3,3% ste sebi smanjili za vaše troškove, a 13 koma nešto posto građanima Srbije. To je istina i to vas boli, a dve filozofije, dve ideologije, koje se ovde sudaraju, ne sporeći da su primenjivane 15 godina, su upravo te kada uvaženi kolega kaže naravno da ćemo da privatizujemo, jer hoćemo da budemo uspešni. Vi imate izvesnost uspeha u nečemu što je dokazano propalo. Svuda u Evropi je propalo. Da nije propala, pa valjda bi Norvežani „Telenor“ privatizovali, valjda bi Austrijanci VIP privatizovali, valjda bi druge te javne državne kompanije bile zatvorene, nego mene ne čudite vi, vi spadate sa centra desno, mene čude kvazi levičari ovde koji će dići ručice za vaše predloge.

Zahvaljujem se. Hvala, predsedavajući. Moram da kažem da ste u pravu u jednom. Tačno je. Potpuno je neverovatno da neko u Lutriji napravi gubitak. To nije normalno, ali to je bilo u vaše vreme i taj gubitak je iz vašeg perioda, tih 150 miliona dinara, i ja vam na tome čestitam, jer to nikada nikome na belom svetu nije uspelo da takvu firmu koja ima monopol u određenim igrama na sreću vi dovedete do ruba propasti, a u vaše vreme je Državna lutrija Srbije poslovala sa gubitkom. Svaka vam čast na tome. Ja verujem da ćete ući u istoriju, ali u zaista u krajnje negativnom kontekstu. Što se tiče ovog drugog ideološkog, slažem se ja i za VIP, i za Telenor, i za sve to što ste navodili, Samo ni Norveška, ni Austrija nisu uništavali svoje firme, kao što ste ih vi uništili dok ste vladali, nego su te firme ulagale, a vi ste te naše firme koji bi danas mogle da budu okosnice, koje možda danas ne bi ni trebalo da budu privatizovane, upropastili i doveli državu u situaciju da ne može da ih finansira zato što ste državu i njen budžet potpuno uništili. Vi ste prinuđeni danas da bi to pokrenuli da nešto od toga privatizujete. O tome je trebalo da razmišljate 2001. i 2002. godine kada ste sva preduzeća prodavali bukvalno kao na telalnici, i to je ono što je zaista strašno i nema smisla da vi govorite o Norveškoj, Austriji, itd, jer ste državu doveli na to da bude negde u rangu afričkih zemalja, koje se danas takođe i te kako podižu za razliku od nas koji moramo puzajući da idemo kako bi smo se koliko toliko izvukli iz gliba u koji ste nas vi ubacili. Reč ima ministar u Vladi dr Dušan Vujović. Upravo smo proverili podatak. Prvi januar, 31. maj – izdaci na robe i usluge, planirano 26,7 milijardi, a ostvareno 23,6 milijardi, minus 11% Znači, država je smanjila 11% rashode na robe i usluge. Hvala.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kada je ova tema stavljena na dnevni red, izmene i dopune Zakona o akcizama, gde su svakako akcize na električnu energiju target, bilo je za očekivati da će ona dovesti do izliva i populizma, jeftine demagogije, emocija, pokazivanja velike brige za narod i državu od opozicije, da će pokušati opozicija da dobije jeftine političke poene na taj način, i to od onih koji su ovu zemlju i ovaj narod gurali godinama u propast, dovukli do ivice provalije i gurnuli u ambis, a sada žale i pokazuju veliku brigu. Nije sporno što to rade, ali je sporno što jednu vlast, jednu Vladu, koja sad pokušava taj isti narod, tu istu zemlju i prstima i noktima da izvuče uz liticu i vrati u ravan ostalih evropskih zemalja, staje na prste i pokušava to da spreči. Tu idu silne argumentacije kako je život u Srbiji težak, kako svi teško žive, što je tačno i niko neće da kaže da je težina života nastala danas, nego je to posledica složenih stvari, posledica od 2000. godine raznih vlasti koje su se tu menjale. Ima ova vlast svoje propuste, i to nije sporno, ima ova vlast i svoje greške, mogla je neke stvari i brže da uradi, ima i kadrovskih rešenja u vlasti koje sve život preokreće, ali je svakako ova vlast 300 puta bolja od one i svih onih koji su od 2000. godine ovu zemlju vukle, uništavale, rasprodavale i dovele do ovoga i ovog načina života u kom se mi danas nalazimo. Zaboravili su dušebrižnici, a sećamo se kada su pozivali na građansku neposlušnost, bacanje računa za struju po kontejnerima, da pokažu kako je to način na koji će se jedna zemlja graditi, kako ne treba da se plaća, kako ništa ne treba da se plaća, kako sve može da se dobije sa strane i tako je stvoren ambijent koji nas je dovde. Danas ti isti govore kako je cena struje velika, mada je najniža u okruženju, i sada je posle poskupljenja opet najniža u okruženju, kao da im nije stalo do harmonizacije odnosa sa Evropom, kao da im nije stalo da imaju jednu zemlju u kojoj postoje pravila, red, u kojoj je štednja na prvom mestu i u kojoj jedan takav resurs ne može biti baš socijalna kategorija. Prema tome, nije problem u ceni struje, problem je u privredi, u proizvodi, u uništavanju svega što je bilo zdravo i vitalno u ovoj zemlji decenijama. Neko je spominjao ovde partijsko zapošljavanje od strane opozicije. Partijsko zapošljavanje postoji i postojalo je uvek, ali ono što je došlo posle 2000. godine, kao partijsko zapošljavanje, uništilo je sve što je moglo da se uništi u ovoj zemlji. Zar oni koji vladaju Vojvodinom da govore o partijskom zapošljavanju? U Izvršnom veću Vojvodine ne postoji više ni milimetar kvadratni prostora u kojem se ne nalazi neko od partijskih zaposlenika. To je sve prepuno, pa i toaleti su puni, doduše muški su puniji od ženskih. Prema tome, potpunu podršku ova Vlada ima za ovakve zakone, jer oni su reformski, oni se uklapaju u jednu ozbiljnu strategiju, jedinu moguću koja može ovu zemlju i ovaj narod da vrati na pravi put, i to je neko svetlo na kraju tunela koje mi polako počinjemo da vidimo. Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i set finansijskih zakona koji se ogledaju kroz sporazume i potvrđivanje sporazuma, kao i jedna odluka koja se odnosi na statističke pokazatelje. Ono što najpre želim da istaknem to je da sam gotovo zapanjena komentarima predstavnika bivšeg režima i u jednom momentu nisam bila sigurna, s obzirom da se oni tokom skupštinske debate zalažu u jednom momentu za EU, a danas tokom ove debate ne podržavaju ono što su sami trebali da ispune u procesu pristupanja EU, a ova direktiva je doneta još 2003. godine u vreme kada su oni bili na vlasti. Ne samo da me je to zapanjilo, nego me je zapanjilo i elementarno neznanje nekadašnjeg premijera bivšeg režima koji neke osnovne ekonomske pojmove kao što su bruto domaći PDV koji je za njega bio nepoznat, odnosno nije prepoznavao njegov značaj. Sva sreća gospodine ministre, vi ste vrhunski ekonomski stručnjak i nakon te debate ste bivšem premijeru dali direktno pojašnjenje njemu nepoznate ekonomske kategorije, odnosno pogrešno poznate. Ono što takođe želim da naglasim jeste zakon koji se odnosi na izmene i dopune Zakona o akcizama, naravno da niko iz ove Vlade, a posebno njen premijer Aleksandar Vučić nije rekao da će mere koje su reformske, ekonomske mere i koje će ova Vlada na čijem je on čelu preduzimati biti lake i bezbolne. Naprotiv uvek je govorio da ove mere su bolne, ali su jedino moguće mere kako bi se zemlja ekonomski oporavila. Ova Vlada, odnosno Vlada od 2012. godine, a posebno ova je nasledila potpuno ekonomski urušenu zemlju, odnosno potpuno urušenu ekonomiju. Gotovo jedino ono što je funkcionisalo jesu partijska preduzeća, predstavnika vlasti i bivšeg režima. naravno, povećanje električne energije nije nešto što je za radovanje, ali svakako je u ovom momentu jedini način da se istraje na reformskom programu Vlade Republike Srbije, a jedan od ciljeva tog reformskog programa je fiskalna konsolidacija zemlje, kao i štednje koje moraju da se preduzimaju.

Za prosečan račun potrošača od 2.600 dinara mesečno to povećanje će iznositi oko 325 dinara. Naravno da nisu popularne mere, ali ovo jeste jedna od mogućih mera u cilju finansijske konsolidacije, u cilju ekonomskog oporavka i u cilju bitisanja ove države na zdravim ekonomskim osnovama. Samo bitisanje države na zdravim ekonomskim osnovama može doprineti napretku države u svakom mogućem smislu. Još jednom želim da napomenem da električna energije dugo godina, a i u prethodnom režimu gotovo da je smatrana kao isključivo socijalna kategorija. Moram da napomenem da je električna energija roba, da ona nije neekonomska kategorija, da je ona ekonomska kategorija, ali ova Vlada kao socijalno odgovorna Vlada i te kako vodi računa o najsiromašnijim građanima Republike Srbije, pa je kroz program ekonomsko zaštićenog kupca zaštitila najugroženije stanovništvo Republike Srbije. Takođe želim da kažem da je električna energija u periodu od 2008. do 2012. godine poskupela za 42%, takođe želim da naglasim da će ova sredstva od akciza sem punjenja budžeta od 7,5% u iznosu od 4,5% biti korišćena za oporavak Elektroprivrede. Želim da naglasim da se ovim izmenama i dopunama zakona sem akciza za električnu energiju za krajnje potrošače uvode i akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i one iznose četiri dinara po jednom mililitru tečnosti, a jedan mililitar tečnosti je ekvivalent za jednu paklicu cigareta.

Ono što takođe želim da naglasim jeste uvođenje akciza na nesagorevajući duvan kao novi duvanski proizvod. Nesagorevajući duvan kao novi duvanski proizvod uvela je Italija i on se na tržištu Italije pojavio krajem 2014. godine, uveo je i Portugal, ali se na tržištu još uvek ne nalazi.

Ono što takođe hoću da naglasim to su pre svega dva zajma, zajam koji je Republika Srbija potpisala sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a odnosi se na sređivanje zemljišne administracije, kao i zajam koji je potpisan za razvoj i restrukturiranje preduzeća. Oba zajma su potpisana 17. aprila 2015. godine u SADprilikom posete premijera i članova njegovog tima. Zašto hoću da stavim akcenat na zajam za projekat unapređenja zemljišne administracije? Zato što smo mi jedna od retkih zemalja u ovom delu Evrope koja nema uređenu zemljišnu administraciju, odnosno nema uređen katastar nepokretnosti. To je takođe višedecenijski problem. Ova Vlada više to neće da gura pod tepih, krajnje je vreme da se nacionalna infrastruktura koja se tiče geoprostornih planova uradi. Implementacija ovog projekta jeste jedan od načina za uređenje nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije. Na šta to još ima direktan uticaj? Ima na pozicioniranje naše zemlje kod Svetske banke i Svetskog foruma ekonomista na rang listi kao privlačnih destinacija. Za razliku od predstavnika bivšeg režima u čije vreme je građanima trebalo preko 260 dana da dobiju građevinsku dozvolu, ova Vlada kao odgovorna je obećala građanima da će građevinske dozvole dobijati za 28 dana. Zakon je usvojen i građani građevinske dozvole već dobijaju za 28 dana. Mi to i dalje želimo da unapređujemo i ovaj zajam upravo jeste u cilju unapređenja toga da se na jednom mestu dobije sve, da građanin u svakom momentu elektronskom komunikacijom može da dođe do svojih podataka. Benefiti se svakako ne odnose samo na građane. Benefiti se odnose i na one koji posreduju u prometu nekretnina, a to su advokati i procenitelji itd, ali se i te kako odnosi i na državne institucije, pre svega na Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave, samih lokalnih samouprava jer uspostavljanjem elektronskog sistema u svakom slučaju da će najveće benefite dobiti građani. Ono što takođe želim da napomenem, a što se odnosi na decenijski nasleđen problem ove Vlade od strane bivšeg režima, to je zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća. Znamo da je decenijama bivša vlast po populističkoj i demagoškoj politici, a dajući sredstva iz državnog budžeta, zahvaljujući sredstvima pre svega iz državnog budžeta na direktan način pomagala ova preduzeća. Jedan deo tih preduzeća ima svoje tržište. Jedan deo tih preduzeća možda neće naći svoje tržište, ali ono što svakako treba napomenuti je da jedan deo preduzeća odlaskom u stečaj može naći uslove za svoj opstanak i dalju proizvodnju. U tom smislu, ovim projektom obezbeđena su sredstva u iznosu od 88 miliona i 300 hiljada evra. Sredstva su povoljna. Daju se na period od 20 godina. Grejs period je 8 godina. Kompletna sredstva će se prebaciti u jednoj tranši, a početak otplate kredita biće 2023. godina. Ono što takođe moram da napomenem je da su ovi zajmovi zaključivani na osnovu programa Vlade Republike Srbije i na osnovu zacrtanih ciljeva koje je Vlada Republike Srbije u tom programu postavila. Znači, pre potpisivanja i zaključivanja ovih sporazuma postojala je odluka, kao i drugi dokumenti Vlade koji će pratiti implementaciju ovih projekata. Ono što takođe želim da naglasim je da je budžetom za 2015. godinu Vlada već u razdelu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja opredelila iznos za 16 milijardi dinara koji će biti namenjeni za one radnike koji će u preduzećima biti proglašeni viškovima. Takođe, ono što želim da naglasim je da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isto u okviru programskih aktivnosti ovog projekta sklopilo sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja će imati obavezu da obiđe ova preduzeća koja planiraju da otpuste, odnosno da proglase viškom više od deset zaposlenih, da im ponude konkretnu pomoć i podršku, zatim da izvrše obilazak poslodavac na teritoriji lokalnih samouprava gde se nalaze ta preduzeća, kao i još najmanje 20 poslodavaca u tom istom mestu ili okolnim mestima, kao i da sarađuju sa Savetom za zapošljavanje lokalnih samouprava kako bi se pronašlo adekvatno rešenje za ove radnike. Ono što moram da napomenem takođe je da će Nacionalna služba za zapošljavanje biti u obavezi da sem vođenja evidencije svih radnika napravi i individualne planove kako bi se ovim radnicima pružila adekvatna podrška i pomoć naravno u okviru zakonom propisanih uslova. Za razliku od prethodnog režima koji je svoju politiku zasnivao na populizmu, na demagogiji, na davanju državnih para u krajnje neprofitabilna preduzeća, a zarad toga da bar još jedan mandat ostanu na vlasti, ova Vlada, za razliku od njih, počela je odmah sa strukturnim reformama, sa reformama koje znače ekonomski oporavak zarad današnjosti, ali i budućnosti. Hvala. Reč ima Milan Stevanović, a neka se pripremi Vučeta Tošković. Hvala poštovana predsednice. Uvaženi ministre sa saradnicima, govoriću o Zakonu o akcizama jer to je očigledno najzanimljivije danas. Zašto?

Moramo sada da razmišljamo da li ćemo imati para da to uradimo, jel imamo nameru da ulazimo u EU ili ne. Proces planiranja u našem elektroenergetskom sistemu nije lak. Sa jedne strane, Vlada se trudi i pokušava da smanji potrošnju preko štednje svih nas građana, što je opravdano i što sve zemlje na svetu rade. Sa druge strane, želimo da povećamo potrošnju električne energije jer ona je kičma razvoja, ali taj razvoj ne može da bude kontinuiran razvoju proizvodnje. Moramo ozbiljno da razmišljamo kada i kako planiramo u elektroenergetskom sistemu. Upravo zbog toga mislim da treba da se okrenemo jedinom izvoru energije koji, kao i svi, nije dovoljno razvijen na našim prostorima, a on je stalan, ogroman i besplatan. Imamo ga 365 dana godišnje i zove se sunce. Pre 15 dana „Tesla“, američka kompanija, izvršila je prezentaciju najnovijih sistema koji omogućavaju da svako domaćinstvo može da sačuva struju koju dobija preko solarne energije. To je do sada bio ogroman problem, ali ne samo za domaćinstva, oni sugerišu to uopšte i za privredu i napravili su mapu Amerike gde su pokazali da je dovoljno nekoliko piksela od te velike mape da se tu naprave solarni sistemi koji će potpuno zadovoljiti potrebu ogromne američke industrije. Veoma je bitno da mi sada to radimo. Gde će ove pare koje ćemo dobiti da završe i da se okrenemo ne alternativnom izvoru energije, on će uskoro postati glavni izvor energije. Nema fosilnih goriva dovoljno, a ovo sve imamo besplatno. Reč ima Vučeta Tošković.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, moram da se osvrnem na diskusije prethodnih poslanika iz prošlog režima iz prostog razloga što oni misle da smo mi sve zaboravili šta se sve dešavalo od 5. oktobra do 2012. godine. Dakle, vlast je preuzeta na bajonetima. Prva godina je bila ko će šta da preuzme od ministarstava, ko će se na koje mesto postaviti. Sve ostale godine su bile na neki način monotone i ništa se nije dešavalo. Naš narod kaže da svako vreme ima svoje breme. Mi smo nasledili, ako računamo za godinu dana jedno vreme, nasledili smo 11 velikih bremana, da ih tako nazovem, koji su pali na teret ove Vlade i njenog predsednika Aleksandra Vučića. Sve što ste uradili do 2012. godine uspeli ste, zarad naroda koji nas posmatra, da uništite kompletnu privredu Republike Srbije, sve što je valjalo propalo je, prodato je i više ne postoji. Sada da pređemo na Predlog zakona o kome govorimo. Dobro je što je ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama došao u Skupštinu da bi se o njemu raspravljalo, jer je on bitan u sprovođenju reformi koje je predsednik Vlade Aleksandar Vučić započeo, a ja tvrdim da će ih i uspešno završiti. Ove reforme jesu teške, bolne, nepopularne, osporavane, od onih koji za 12 godina nisu najavljivali bilo kakav oporavak ove zemlje. Ne daj Bože da su sada na vlasti, ulicama bi tekli med i mleko, kako oni kažu. Donošenjem ovog zakona, a i mnogih drugih, polako ali sigurno reforme daju rezultate. Moja malenkost je doživela i preživela mnoge neuspele reforme u bivšoj Jugoslaviji, koje su samo obećavale bolji život građana ondašnje Jugoslavije. Ali, i tada je bio preči socijalni mir od temeljnog izvođenja reformi. I tako do današnjeg dana, tj. do pre tri godine. Niko nije ni pomislio da pokrene reforme da bi ovu zemlju izvukao iz teškog stanja. Prvi put posle Drugog svetskog rata drznuo se jedan mlad čovek da pokrene reforme u Srbiji, ne radi sebe već radi Srbije i njenih građana, a to je Aleksandar Vučić, sviđalo se to vama ili ne. Ove reforme ja sada doživljavam, kao i mnogi građani Srbije, sa nadom da će se uspešno sprovesti i da će prioriteti reformi biti reforme, a ne da prioriteti budu socijalni mir građana, samo zarad ostajanja na vlasti. To predsednik Vlade, Aleksandar Vučić, neće dozvoliti ni sebi, ni drugima koji osporavaju reforme, pa makar bili i iz vlasti. Reforme su započete i one će se uspešno završiti, bez obzira na mnoga osporavanja. Ima tu i onih kojima reforme ne odgovaraju, koji bi na monopolistički način da ugroze reforme, ali, to Vlada neće dozvoliti. Da bi reforme bile uspešne, donose se mnogi zakoni, kao i ovaj zakon o akcizama, koji uređuju i obezbeđuju poreski sistem i finansiranje i ostvarivanje prava i u državi, Republici Srbiji, utvrđen Ustavom i zakonom. Ja neću govoriti i ulaziti u detalje ovih zakona, ali ću govoriti o potrebama uvođenja akciza, kako bi budžet Srbije imao redovan priliv. Tu je bitno usklađivanje propisa Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EZ i država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i pitanjima o trgovinama. Harmonizacija akcize, politika, pre svega se ispoljava u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja akcizom energetike EU i Direktivom o restrukturiranju osnova zajednica o oporezivanju energenata i električne energije. Ovim zakonom se predlaže proširenje predmeta koji bi se oporezivao akcizom i na električnu energiju. Pored toga, donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, a koji predstavlja osnov za sprovođenje Sporazuma sa MMF-om, tako da će se ovim zakonom obezbediti, s jedne strane, stabilniji priliv sredstava od akciza u republičkom budžetu, a s druge strane ekonomičnija potrošnja električne energije. Propisivanjem akciza na električnu energiju po stopi od 7,5% na osnovicu koju čini cela električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučivanje energije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblast energetike, obezbediće se godišnje povećanje poreskih prihoda u iznosu od oko 17 milijarde dinara, s time da se procenjuje da će do kraja tekuće godine prihod iznositi pet milijardi i 400 miliona. Kakvi će biti efekti donošenja ovog zakona? Stvaraju se uslovi za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnose na fiskalnu konsolidaciju. Nedonošenjem ovog zakona neće se postići cilj koji se želi postići. Donošenje ovog zakona na sistematičan i sveukupan način, gde se podrazumeva i pravna sigurnost, oporezuje se i električna energija sa akcizom. Ovim zakonom će se povećati maloprodajna cena električne energije za krajnje potrošače, osim za one potrošače koji su oslobođeni od akciza. Postavlja se pitanje pozitivnih posledica troškova u ovim izmenama zakona, dakle, stabilniji priliv sredstava u budžetu od akciza, sa druge strane, ekonomičnija potrošnja električne energije, opravdavaju ove troškove.

Zahvaljujem se, gospođo predsednice. Pažljivo sam slušao danas ceo tok rasprave i ovde mogu slobodno da kažem da je danas Narodna skupština bila poprište dva koncepta, dve politike. I kada kažem – dva koncepta, dve politike, ne mislim da postoje dobri i loši momci, u smislu da neki loši momci povećavaju cenu struje kroz promenu akciza, a neki drugi dobri momci to ne bi radili ili nisu radili. Ako pogledamo godine koje su iza nas, vidimo da su stranke bivšeg režima koje su se danas tako zdušno zalagale ne samo protiv ovog zakona nego maltene da se oni skinu sa dnevnog reda, vidi se da su u svakoj godini vlasti, od 2000. godine, bar jednom, a dešavale su se i godine kada se i po tri puta godišnje povećavala cena struje, pa su tako u 2000. godini i 1. marta i 1. juna i 1. oktobra menjali cenu struje, povećavali od 9,5 do 14,1% Godine 2001, i to 15. aprila, povećali su cenu struje za 36,9%, a 2001. godina je bila godina kada se struja povećavala i više puta, pa su zato 1. juna povećali za 40%

Tako su 1. jula 2002. godine povećali cenu struje za 50% Ne ovih 12,5% gospodine ministre za čiju saglasnost ste došli danas u Narodnu skupštinu, već za celih 50% Pitam se – na čemu su tada majke, roditelji, kuvali mleko deci, spremali jaja ili šta već, ono što je danas preokrenuti kolega Veselinović govorio.

I to nije sve. Ono što dokazuje moju prvu tvrdnju da ovde nije sudar dva koncepta, da neko radi nešto loše a neko ne bi to radio, već samo što bi to radili mnogo drastičnije i mnogo više, je i pokazatelj da je tadašnji generalni direktor EPS, gospodin Dragomir Marković, izjavio, i to 19. februara 2012. godine – da planom poslovanja kompanije koju je vodio bivši režim nije predviđeno povećanje cene struje u toj godini, u 2011, jer su već povećali za 15,1%, ali da do kraja 2014. godine cena struje mora da poskupi, odnosno da poraste 60% To su nam spremali ti vajni levičari, vajni ljudi koji brinu o kuvanju mleka i o tome šta će i kako će deca u Srbiji da jedu i nema tu koncepta, nekog suprotnog. Da su u prilici da vode Vladu Republike Srbije i našu državu, uradili bi istu stvar još drastičnije i još gore, povećali bi cenu struje. Nema dobrih i loših momaka. Ovde postoji sukob i sudar dva druga koncepta. Povećavali su struju kako su želeli i hteli. Znate li gde su trošili? Trošili su samo u 2011. godini 343 miliona dinara je potrošio EPS u 2011. godini za medijsku kampanju. Ako znamo da je EPS jedini distributer električne energije, i da nemamo tržište, u smislu više igrača na tom tržištu, i ako znamo da je EPS monopolista, kakva medijska kampanja? Kome je neophodna reklama za EPS? Na kakvim koncertima je potrebno da piše ime Elektroprivrede Srbije, i da sve to košta samo u 2011. godini 343 miliona dinara. Kakva je modernizacija EPS kroz 80 miliona dinara donacije i u toj 2011. godini samo jednom fudbalskom klubu, za kog je verovatno menadžment navijao. Neću da pominjem ime tog kluba, možda i ja navijam za njega. Navijao, ne navijao, sa novcem građana Republike Srbije ne sme na tako neodgovoran način da se ophodi. To je jedan koncept i taj koncept ste pokazali. I, za takav koncept i za takvu politiku građani Srbije su rekli - ne. Druga politika i drugi koncept koji vodi Vlada Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, je politika ozdravljenja. Obećali smo teške mere pre godinu i po dana, i u kampanji pred prošle parlamentarne izbore, milion puta sam rekao, a prešpartao sam celu Srbiju, milion puta sam rekao – moramo da donosimo stvari koje su nepopularne. Moramo da radimo stvari koje su teške. Zašto? Da bi ozdravili naše ekonomske finansije. Koji ekonomski koncept je da vi povećavate cenu struje, zbirno, sumarno, za 1600 procenata i da uz to povećavate javni dug i da javne finansije budu u takvom stanju u kakvom jesu? Kako to objašnjavate? Ovo je jedan od koraka, teških koraka, ali koraka koje je neophodno da sprovedemo i da napravimo u cilju ozdravljenja kompletnog ozdravljenja javnih finansija. I, problem je što vama ljudi ne veruju, ni tada da ćete pošteno trošiti taj novac, jer ga niste pošteno trošili, jer ste trošili za koncerte po 340, 350 miliona dinara, za fudbalske timove ste trošili bezmalo još toliko. Za razliku od nas koji ovaj novac, kao što je došao danas gospodin Vujović ovde da zatraži podršku za takav koncept da trošimo za ozdravljenje javnih finansija, da što pre stanemo na tu, kako kaže kolega Marinković, zelenu granu. Da što pre vratimo dugove koje nismo mi uzeli, koje nismo mi napravili,koje nije napravio Aleksandar Vučić, ali je dužan da vrati. Šta ćemo sa onih milijardu i 200 miliona evra koliko je potrebno da ove godine se samo vrati kroz kamate za kredite koji su uzimani, podizani 2008, 2009, 2010. godine, grejs period prođe, uspavanka prođe, a onda to buđenje ostavili ste nama. Slobodno mogu da kažem neznalica. Ali, kada neko ne zna, kao što je to uradio gospodin Živković, koji kaže – da ne postoji bruto domaći PDV. Pa, ga je gospodin Vujović onako lepo nauči, kolegijalno, fino, pitomo. Sa druge strane ne dobijamo čak ni jedno – izvini, već dobijamo sledeću uvredu. Šta mogu građani Srbije da pomisle kada o javnim finansijama govori neko ko ne zna da postoji bruto domaći PDV. Kako će znati tek neke komplikovanije stvari? Kako će znati i kako će se osećati građani Srbije, a verujem da je to bila omaška, nesvesna omaška, kolege Šutanovca koji je napisao - aksciza, i ja sam sklon takvoj vrsti omaški, ali sam i spreman da se izvinim. I, to sam i uradio, ali nismo čuli od kolege Šutanovca da je rekao – oprostite, pogrešio sam, jer ne znam šta je akciza, a šta je aksciza. Govorilo se o mnogim drugim stvarima, a ponajmanje o onome konkretnom.

Nismo čuli – svaka vam čast zato što na takav način radite.

Pa, je tako u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, da se najveći broj pritužbi o zloupotrebama i malverzacijama odnosi se na dodelu i korišćenje sredstava za sufinansiranje tehnološke pripreme i izgradnje novih kapaciteta u oblasti novih tehnologija u opštinama na teritorijama AP Vojvodine. Pa, je od 2006. godine do 31. decembra 2012. godine plasirano tri milijarde 222 miliona 367 hiljada 660 dinara. Ukupan dug privrednih društava prema Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj iznosi nešto malo manje od milijardu i 700 miliona dinara, a od 114 plasmana pravnim licima 55 ili nešto više od 40% su krajnje sumnjiva i sporna sa stanovišta njihove zakonitosti i ekonomske opravdanosti.

Da li je to regularno? Da li je na takav način trošenje sredstava građana Srbije koji žive u Vojvodini regularan i ispravan i pravi?

Pogledajte tada kada uporedite, pogledaćete i videćete, da recimo samo za putovanja pokrajinskog premijera sa nepunih 6% podrške, silovanjem demokratije, predvideo za sebe četiri puta više sredstava za putovanja nego što je to predviđeno republičkim budžetom za republičkog premijera gospodina Aleksandra Vučića. Koja su ovlašćenja pokrajinskog, a koja i koliko široka ovlašćenja republičkog premijera? Sada će ti i takvi da nam govore – eto, vi povećavate cenu struje i vi ćete ono što je predviđeno na taj način, a to je 17 milijardi dinara u budžetu, odnosno do kraja 2015. godine da će taj prihod iznositi dodatnih 5,4 milijardi dinara, trošiti na neki drugi način. Vi koji samo za putovanja premijera koristite i trošite četiri puta više sredstava nego što to troši republički premijer. Govorilo se ovde i o partijskom zapošljavanju. Šta ćemo sa partijskim deljenjem novca? Šta ćemo sa onim konkursima koje AP Vojvodina dodelila samo i isključivo svojim kadrovima i svojim članovima. Pa, zar mislite da samo članovi DS u Vojvodini se bave humanitarnim radom. Ne postoji nijedna druga humanitarna organizacija. Preduslov za dobijanje tih sredstava, bespovratnih sredstava je članstvo u DS. Visina određuje sa kim si blizak u DS. Verujem i ne želim da ovim izazivam repliku niti da govorim u pežorativnom smislu, ali verujem da onaj ko je blizak sa kolegom Stefanovićem, dobiće ali nešto malo. Ali, ako si blizak sa Ješićem, možda nešto malo više. Ali, ako si blizak sa Pajtićem, ma, pišeš cifru, to je otvoreno, nalog je otvoren skroz. Nejasan mi je samo položaj gospodina Šutanovca, šta dobijaju oni koji su bliski sa njim? U stvari, nema bliskih sa gospodinom Šutanovcem, oprostite. Sve u svemu, gospodine Vujoviću, SNS će prihvatiti svoju odgovornost i prihvata svoju odgovornost, podržaćemo ovaj predlog zakona zato što znamo da novac na taj način prikupljen do kraja ove godine od 5,4 milijardi dinara, odnosno nešto više od 17 milijardi dinara koliko je projekcija na godišnjem nivou će doći u prave ruke i doći će za prave ciljeve. Pravi cilj je ozdravljenje naših javnih finansija, dolaska na tu zelenu granu, razmišljanja i pregovora koje ćete, siguran sam voditi već do kraja ove godine o onom realnom povećanju plata i penzija, a ne na nerealnim osnovama.

Evo ovako, kaže na sajtu Ministarstva finansija – u prvih pet meseci 2015. godine, za robu i usluge, 2,7% su smanjeni rashodi, a rashodi za zaposlene smanjeni za 13,3% Ministarstvo finansija, njihov sajt, u prvih pet meseci i to je samo Republika. Gde su ostali? Rashodi za putovanja premijera su rashodi koji vi vešto iznosite, vezano za rashode kabineta, ali ne iznosite rashode za rad zajedničkih poslova, avio-službu i sve ostalo, to ne iznosite. Kakvom ozdravljenju? Na osnovno pitanje niste odgovorili ni vi, a ni ministar. Kakvo ozdravljenje će se desiti u budžetu Republike Srbije, koji će dobiti određena sredstva ovim povećanjem preko leđa građana Srbije, da bi se smanjio deficit, i koji će se smanjiti, ali nikome ništa u Srbiji neće biti plaćeno, sem onima koji su interesno povezani sa vama. Dakle, imaćete manji deficit, bez plaćanja, bez transfera lokalnim samoupravama, povećanjem cena, smanjenjem prihoda od poreza koje ste podigli, apsolutno nijednu stvar niste sproveli za tri godine, da kažete da je uspešna. To je činjenica. Navedite jednu uspešnu stvar koju ste uradili, jednu, a možemo navesti puno uspešnih iz prošlosti i još više neuspešnih iz prošlosti. (Zoran Babić, s mesta: Koliki je deficit?) Deficit ćete smanjiti na nulu, što se mene tiče, svaka vam čast, ali će u Srbiji da svi umru od gladi.

Podatak koji navodite, odnosi se na opštu državu koja u sebe uključuje AP Vojvodinu, sve lokalne nivoe vlasti, koridore Srbije, puteve Srbije i to nije nadležnost ovog parlamenta. Nadležnost ovog parlamenta je republički budžet i ja sam citirao cifre koje sam rekao vrlo precizno i odnose se na plan i izvršenje republičkog budžeta, gde je smanjenje 11% Mi smo planirali, kao što sam pomenuo cifru 26,7, ostvaruje 2,5 milijarde manje, znači, mi smo uštedeli u odnosu na plan 11%, a plan je već bio smanjenje. Hvala lepo. Gospodine ministre, koristim priliku da u replici sa vama se obratim, jer mislim da građani Srbije od vas očekuju rešenja, a ne od onih koji danas pokušavaju da ih ubede da se uvodi namet na struju, zbog toga što je neko loše radio do 2012. godine. Rekli ste da je plan u budžetu ostvaren tako što imamo 11% troškova, u prva tri meseca, ako sam dobro razumeo? Hoćete mi reći jednu zemlju u svetu, gde se desi da se plan za 11% prevaziđe na jednu i drugu stranu i da kažemo da je taj plan bio realan i dobar? Ovo samo govori da ste loše planirali od samog početka.

Ali, ne, ne možete vi sada da se obraćate kome hoćete, možete samo meni, a da u stvari šaljete poruku Zoranu Babiću. Da, ali mogu da vam oduzmem i dve minute, toliko znate, a pogotovo kada zloupotrebljavate Poslovnik. Znači, vi ne možete da polemišete sada sa ministrom Vujovićem, nego ste tražili da replicirate Zoranu Babiću. Ali, meni je zabranjeno da se obraćam Babiću lično u parlamentu. Nije duhovito. Dakle, meni se obraćate, a ministru Vujoviću je isto zabranjeno da se obraćate. Rečeno je da povećavamo akcize, da bi smanjili deficit. Šta se dešava gospodine ministre, odnosno gospođo predsedavajuća… Isključiću zato što sam ja razumela da tražite repliku samo da bi odgovorili Zoranu Babiću, jer vas je spomenuo, ne baš tako ni u lošem kontekstu, ali sam dozvolila u jednoj jedinoj rečenici, rekao je – ko ima prijatelja, i ko nema prijatelja.

Vi ste mogli da odgovorite samo njemu što je rekao da nemate prijatelja, niste želeli, i hteli ste da produžite diskusiju.

Kada smo kod tih ekonomskih pokazatelja, priznajem da ne znam mnogo o ekonomiji, razlikujem „akscize“ od „akciza“, ali učim svakodnevno i spreman sam da priznam grešku, međutim, po tim ekonomskim pokazateljima, kada u jednoj državi, tri godine za redom, a mislim da će to potvrditi i gospodin Vujović, rast deficit, tada se pali crvena lampa, tada se kaže – dosta je i tada se uvode mere koje će taj rast deficita da zaustave i da ga smanjuju. Srbija je jedina zemlja na svetu, koja je pet godina za redom imala rast deficita, pet godina je čak i premijer, gospodin Cvetković, o nekim stvarima govorio na sednicama Vlade Republike Srbije, ali je bio preglasan od nekih ljudi koji su danas ovde, rečima – šta ti znaš, sa rečima – mora da se ide u nerealno povećanje i plata i raznih drugih stvari, samo i isključivo u političke svrhe. Kada govorimo o tim dobrim merama, 2012. godine, promenom vlasti u Srbiji, poštovani građani Republike Srbije, u budžetu Republike Srbije je bio likvidan za 15 dana, za 15 dana je ostalo novca u budžetu, za pola jedne plate, za pola jedne penzije, 15 dana smo bili daleko od totalnog kolapsa. Ono što reče kolega malopre – pa da, možete ali kada bi građani trpeli gladni i ne znam šta radili po Srbiji. Vaša politika ih je dovela na 15 dana od takvog scenarija.

Mi smo sada u nekoj drugoj fazi, sada su replike u pitanju, ministre, pa zbog toga, malo je komplikovano to sve. Janko Veselinović ima pravo na repliku, pomenut je imenom i prezimenom. Hvala predsednice. Od kada je 1881. godine zasijala prva sijalica u Beogradu, u kafani „Hamburg“, vlasnika Petra Jovanovića, nikome nije palo na pamet da uvede akcizu na električnu energiju. Poslaničke, bez ljutnje, da ne ispadnem sada ovde neka veštica. Vi ste tražili reč da replicirate Zoranu Babiću zato što vas je spomenuo imenom, prezimenom i rekao „preokrenuti“, a ovo drugo je to što želite da nadomestite svi vreme koje ste uspešno potrošili dok ste diskutovali. Znači, znamo svi kako se to radi, to jeste vešto, ali na meni je isto vešto da vas prekinem, ili ćete da demantujete ovo što je rekao poslanik a vi se smatrate prozvanim, a diskutovati sa ministrom nećete jer ja onda nemam prava da njemu nedam reč. Ovo se odnosilo na diskusiju gospodina Babića, ali tamo u kom smislu ste vi spomenuti, a sve ostalo se odnosilo na sve druge. Gospodin Babić je pominjao… Da ste „preokrenuti, poslanik Janko Veselinović“, samo ta rečenica je bila osnov. Dakle, gospodin Babić je govorio o načinu i pravdao način na koji je ova Vlada uvodi akcizu na struju… Nije se odnosilo na vas, njegovo je pravo da iznese šta misli. Zaključujem raspravu što se tiče liste poslanika.

Hvala predsednice. Bila je ova rasprava i nije se u argumentima odmaklo mnogo u odnosu na početak. Ja nisam uspeo da čujem obrazloženje zašto, ako su tako dobri i sjajni i bajni rezultati, ne kako vi ministre tvrdite, nego kolege koji će glasati za ovaj zakon, u stanju budžeta danas, zašto se uvodi jedan novi namet na građane koji treba da popunE budžet? Ako smo smanjili deficit budžeta gotovo na nula, zašto uvodimo novi namet građanima? Vi ste pokušali da date neko obrazloženje i ja sam ga razumeo. Možemo da pričamo sada da li je to što vi želite da postignete ovom merom dobro ili ne, ali nažalost od onih koji će glasati za ovaj zakon ništa nismo čuli od toga što ste vi rekli. Čuli samo da je bajno i sjajno, i da je za sve zaslužan Aleksandar Vučić, a ne oni penzioneri kojima je oduzeto pet, deset, petnaest, dvadeset posto, ne oni koji rade u državnoj upravi gotovo pola miliona ljudi, nastavnici, policajci, zdravstveni radnici, kojima je uzeto 10% od plate. Oni su jedini zaslužni. Toga priznanja njima, od strane poslanika koji će glasati za ovaj zakon nije bilo, nego je bilo ponovo starih priča o tome ko drži ili ne drži predizborno obećanje. Čuli smo podsećanje ministarke koja sedi tri godine u Vladi, ne toliko dugo kao vi, koja je rekla – smanjićemo cenu struje 2011. godine 20%, odmah čim dođemo na vlast. Danas se povećava 12,33% kako ste izračunali. Kao što je ministar Stefanović govorio, neće biti smanjene penzije u februaru 2014. godine, pa su bile smanjene, odnosno smanjene su u oktobru. Vi ste nama ovde govorili, bili ste ovde kada smo raspravljali o „Beogradu na vodi“, slušali smo kako će projekat biti završen za četiri godine, posle ne za četiri, to je faza A1 nego za deset, a kada je potpisan ugovor vidimo da je 30 godina. Zašto sad mi vama da verujemo? Zašto građani da vam veruju? Pokazujete jednu ozbiljnu nedoslednost. Stalno ta priča kako je neko napravio javni dug, 15,4 milijarde evra je bilo stanje javnog duga u julu 2012. godine. Vi ste danas reklida je23,6. To je 8,2 milijarde povećano za tri godine. Prethodno povećanje je bilo nekih sedam, čini mi se, milijardi za četiri godine. Da li će to stati, da li će se taj trend promeniti, ja bih voleo da je tako, ali nisam siguran jer mi ovde govorimo o tome danas da li će stopa rasta BDP u Srbiji da bude minus 0,5 ili plus 0,5 ili negde oko nule. Pogledajte u okruženju, 3%, 3,5% u zemljama oko nas. Što se ne takmičimo sa njima nego sa imaginarnom nulom. Ko treba da promeni to stanje? Vlada koja je bila do 2012. godine ili ova Vlada koja već tri godine upravlja zemljom? Možete vi da se vraćate u tu 2012, 2010, 2011. godinu, ali gde je tu budućnost, gde je nešto što će da se desi da bi građani živeli bolje? Ja verujem da svi to želimo, ali ovo danas nije mera koja će doneti bolji život građana. Slušaćemo te priče da li će biti povećane plate ili penzije. One ne mogu da budu povećane, one prvo moraju da se vrate na nivo prilagođavanja, pre prilagođavanja, kako ste rekli, iz oktobra meseca prošle godine, a onda po zakonu recimo što se tiče penzija da budu povećanje, kako se već pravi ona formula za povećanje penzija svake godine, što je sada suspendovano. Onda, zaslugom i vašim dobrim radom da kažete - na sve to mi ćemo sada da povećamo još nešto. Ne možete da govorite – mi ćemo da povećamo penzije; a da ih prethodno ne vratite na onaj nivo koliki je bio pre smanjenja. Dok to ne uradite nema povećanja. Ja vas pitam još jednom, kada će biti rebalans budžeta? Ako je stanje tako dobro, vi ste u obavezi da ovde pre kraja godine imamo rebalans da vidimo šta se desilo, kako će taj višak para koji postoji, odnosno manjak manjka biti iskorišćen, kako su izvršene sve obaveze iz budžeta, Da nemamo ovu diskusiju, da li vi kažete da 11% što se tiče budžeta, na sajt stoje drugi podaci, kažete da je to na nivou cele države? To je ozbiljna komplikovana rasprava, ni ja se u tome ne snalazim najbolje, ali je ovde mesto u kome treba da diskutujemo mi, svi poslanici, bez obzira na njihovo znanje o ekonomiji. Mi smo tu ispred građana da najbolje doprinesemo na način na koji znamo i umemo, da se donose što bolje odluke za njihov život. Ovo nije odluka od koje će građanima biti bolje ni trenutno ni u perspektivi. Ima drugih načina da se budžet popuni, da se smanji deficit i o tome želimo da razgovaramo. Dobro, nekoliko se puta već danas vraćamo na iste stvari, pa ću redom pokušati brzo da vam objasnim. Znači, ovo što smo prvo oko toga da li dobro planiramo ili ne planiramo, mi planiramo u okviru ograničenja koje imamo u budžetskom sistemu, odnosno Zakonu o budžetskom sistemu, u načinu projektovanja prihoda, pošto smo ograničeni i obavezama i standardima koje nam nameću međunarodne organizacije i znanjima koje imamo o privredi. Ovo što smo kada smo donosili budžet, ja sam čini mi se rekao – nemojte da nam zamerite ako budemo imali bolje; pa smo još rekli – imaćemo rebalansa koliko bude trebalo. Rebalans je potreban samo onda ako imate deficit. Znači ovako, ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, budžet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka i uvoženjem novih prihoda, to je rebalans. Mi imamo situaciju u kojoj rebalans nije potreban zato što ostvarujemo veće prihode, rekao sam za 42,3 milijarde veće prihode, ostvarujemo manje tekuće rashode za 26 milijardi i manje kapitalne rashode, čime se ne hvalimo, to je greška, ali ostvarujemo minus 8,5 milijardi. Ukupno 76,8 milijardi imamo poboljšanje. Znači, nemamo potrebe zbog deficita, ostvarujemo veće prihode i manje rashode. To je suprotno članu 47. Drugo, nemamo potrebe, može da postoji situacija u kojoj nemate na aproprijacijama dovoljno sredstava, pa morate da vršite, budžetski zakon dozvoljava 10% preraspodele. Ali, da uporedim, jedno poređenje, lagodna situacija, 191 milijarda deficita vam je kao olimpijska norma, preskočili smo 2 metra i 191, otišli smo na olimpijadu, sad mi vi kažete nemojte da postavite rekord. Pa, skočili smo i postavili smo rekord i šta sad? Drugo, skočili smo jedanput i ovim akcizama želimo da ono što smo ostvarili za privih pet meseci, neke stvari tu jesu trajne, čini mi se stvari na strani prihoda, PDV, akciza i carina, ali neke stvari i nisu trajne, pogotovo ne one na strani rashoda i neke stvari na strani prihoda. Mi imamo 28,5 milijardi vanrednih prihoda javnih preduzeća. Očekujem da će biti najmanje polovina, ali to ne može niko da se kladi, pošto su javna preduzeća, sporo se restrukturiraju i nama su potrebni trajni izvori prihoda u strukturni budžet, tzv. oni koji se računaju za mere ekonomske politike, ulaze trajne obaveze, a to su obaveze prema penzionerima, prema zaposlenima u javnom sektoru, obaveze koje imamo prema ugovorima, kamate su deo tih ugovora itd. Imamo i trajne izvore prihoda koji su samo tvrdi izvori prihoda, a to su prihodi od PDV, carina, pri postojećim stopama i postojećem nivou ostvarivanja tih prihoda. Nama je potreban dopunski izvor tvrdih prihoda da bismo mogli sebi da stvorimo prostor da pričamo o onome što javnost očekuje, a to je realna, mala revizija, stimulativna revizija smanjenja plata i penzija, da bi ljudi osetili boljitak od svega onoga što rade. Prema tome, ja kažem, nama je akciza potrebna kao strukturna mera u ovommomentu. To je razlika između tekućeg, gde imamo rezultate kojima se hvalimo. Mi smo na nivou prvih pet meseci ostvarili deficit od svega 25 umesto 90, 75 miliona. Ako pogledate na nivou šest meseci, to će biti 30 umesto 107, ponovo 76-77 miliona. Znači, 600 miliona smo više ostvarili i to ako ništa ne uštedimo do kraja godine, nama će se deficit smanjiti sa 191 na 120, 115, 116 milijardi dinara. Za toliko ćemo se manje zadužiti. Za toliko ćemo pre pokrenuti učešće duga u društvenom proizvodu. Zza toliko ćemo stvoriti prostor da preokrenemo sve stvari i da ulažemo. Ima jako mnogo dobrih predloga, da ulažemo u nove izvore energije, ušteda energije i sve ostalo i to ćemo raditi. Samo nam Fond i mi sami ne možemo sebi da dozvolimo povećanje trajnih obaveza, a to su sve ove stvari koje radimo sa platama, penzijama i ostalo, bez trajnog izvora prihoda. To je onaj deo greške u prošlosti gde smo privremeno povećanje prihoda koristili da opravdamo trajne obaveze. E, to je, taj raskorak dovodi zemlju u krizu. Fiskalna konsolidacija je da to dovedemo u red, da smanjimo učešće deficita u društvenom proizvodu trajno i da preokrenemo učešće duga u društvenom proizvodu i to radimo. To neće dati samo po sebi ni ekonomski rast, to neće dati samo po sebi rešenje za gomilu naših problema, ali će stvoriti zdravu osnovu da sve to rešavamo i idemo napred, da konačno posle 20 i nešto godina stanemo na tvrdo, dođemo do kamena i krenemo napred. Bez toga velike strane investicije i poboljšanje finansiranja u Srbiji se neće dogoditi. Kod nas su danas još uvek kamatne marže 6-7% Da ništa drugo u ovoj zemlji nije, da nemamo ni jedan drugi problem, to bi samo po sebi zaustavilo investicije. Prema tome, mi ovo sve radimo da bi smo ozdravili ovu privredu i doveli je u situaciju da će moći se da raste od malih preduzeća do velikih sistema, koji će moći u Srbiji da funkcionišu i rastu. Mi možemo da napravimo, možda, posebnu sesiju, gde ćemo imati ne raspravu o zakonima, nego da raspravljamo objašnjenje koncepta ekonomske politike i reforme koju nudimo. Prema tome, tu ima dosta stvari koje ja prihvatam da nisu jednostavne, ali je jako važno, veze između kratkoročnih i srednjoročnih mera su upravo takve. Zato imamo trogodišnji program da u prvoj godini smanjimo, pa da onda to prevedemo u trajne mere koje će nam omogućiti da što pre izađemo. Ako nastavimo ovom dinamikom, mi smanjujemo deficit godinu, godinu i po dana ranije nego što smo originalno planirali. Ponovo ćemo prebaciti normu, ali mislim da je to dobro. To jeste greška u planiranju, da kažem. Deo te greške, polovina, najmanje, ne bi nam dozvolili. Ne bi nam dozvolili projektovanje većih prihoda od onih koji su istorijski ostvareni zbog toga što Fond ima konzervativnu politiku i kaže – bolje manje nego više. I kod društvenog proizvoda, bolje manje nego više, jer ako precenite, onda ste u problemu. Drugo, jako važno, danas ste nekoliko puta pomenuli pitanje fiskalnih performansi 2012. i 2015. godine. Izvor na kom se to zasniva je izveštaj Fiskalnog saveta, koji govori o nekoj efikasnosti, a to je mnogo složenija mera. To nisu nužno prihodi, kako ih građani vide. To nije apsolutni iznos prihoda, nego iznos ostvarenih fiskalnih prihoda u odnosu na kapacitet privrede. Mi ćemo analizirati, ako želite, poslaćemo vam odgovor na poslaničko pitanje kako se to kreće i koje je naše objašnjenje takvih kretanja. Molim vas da primetite jedno, da je došlo do pada u 2013. godini, a u 2014. godini već do poboljšanja, ne velikog, ali do poboljšanja, a očekujemo da će i u 2015. godini, do sada. Ta ce-efikasnost, kojom je to računato, to je ipak jedna složenija ekonomska kategorija koju treba razumeti do kraja, jer ona meri koja bi bila baza prikupljanja PDV-a pri odgovarajućem nivou dohotka, pošto kod nas potrošnja stagnira zbog mera koje uvodimo. Onda se i ta mera ponaša mnogo sporije, odnosno sporije reaguje na poboljšanje. Konačno, samo da kažem jednu stvar, zbog građana Srbije, pitanje je održivosti mera. Ovo sve radimo zbog toga da bismo od kratkoročnih mera došli na dugoročne održive mere. Lako je odmah popustiti pojas onog momenta kada ste izgubili dva kilograma popustiti kaiš i ponovo se vratiti tamo gde ste bili. Nije naš problem bio, imali smo mi čak i fiskalne likvidnosti prošle godine dve milijarde i mogli smo lako da ne idemo na ovako drastične i nepopularne mere, ali mi ovo radimo zbog toga što želimo trajno ozdravljenje privrede Srbije. Kao što znate, makoromonetarne 2% inflacija, makrofiskalne 0,9% deficit, pa onda imamo rešenje preduzeća sa strukturnim problemima, koje su u Agenciji za privatizaciju. Nikome se to ne sviđa, ali to je rak-rana naše privrede 20, 30 godina. Niko od nas pojedinačno mislim da nije ni prisustvovao stvaranju tih problema. Sada sudelujemo svi u rešavanju. Konačno, javna preduzeća i reforma javne uprave. To su nam sve te krupne stvari koje moramo da rešimo. Ja razumem da je deo političke debate da svako prebacuje ili interpretira realnost u političkom svetlu, ali mislim da ovde treba da postoji makar deo tih mera koji je zajednički zadatak, gde svi moramo da izađemo iz ove situacije koja se dogodila postepenim razvojem događaja od 1989. godine, čini mi se, pa do danas. Hvala. Hvala.

Nije realno očekivati i ne treba očekivati da građani blagonaklono prihvate mere koje mi uvodimo. Nije realno očekivati da te mere prihvate kao popularne. Nije realno očekivati da blagonaklono prihvate povećanje cena električne energije uvođenjem akciza na bilo kom nivou, u bilo kom iznosu, ali je i te kako realno očekivati da građani Republike Srbije razumeju razloge neophodnosti uvođenja ovih mera i da prihvate činjenice onakve kakve jesu, a činjenice su sledeće. Ove mere su, pre svega, usaglašene sa MMF-om, jer da nije bilo tog usaglašavanja, ne bi bilo modela uvođenja mera na ovaj način, kako to danas činimo. Druga činjenica je nesporna, a to je da se ovim merama doprinosi postizanje stabilnosti budžeta Republike Srbije. Treća činjenica koja, takođe, ne može da se dovodi u sumnju je činjenica da se stvaraju uslovi da se Elektroprivreda Srbije stabilizuje, kako ovim merama, tako i u postupku restrukturiranja. Danas je, na žalost, zloupotrebljena izjava ministra energetike Aleksandra Antića, i to grubo zloupotrebljena, izvlačenjem iz konteksta nečega što je on navodno izjavio, izjavio kao građanin. Ja moram da skrenem pažnju da je upravo Aleksandar Antić, kao jako odgovoran ministar u Vladi Republike Srbije, glasao za predlog ovog zakona i da je zajedno sa vama, uvaženi ministre, i obrazlagao ove upravo činjenice i razloge koji ukazuju na neophodnost uvođenja ovih mera.

Ja ću ponoviti ono što sam danas rekao. Ako Hrvatska ima uvedene akcize preko 20 godina, ako Slovenija ima uvedene akcize preko 15 godina, a i jedna i druga država su prošle ono kroz šta sada mi prolazimo, jer mi ulazimo u postupak harmonizacije i želimo da sprovedemo postupak harmonizacije do kraja, a oni su postupak harmonizacije sproveli, pa su i pored toga što su harmonizovali svoju akciznu politiku sa fiskalnom politikom EU nastavili sa uvođenjem akciza, odnosno povećanja. Hrvatska vlada je uredbom regulisala pitanje povećanja akciza, a Slovenija, zarad informisanja građana, je to isto učinila tako što je dozvolila da do 50% akciza budu povećane.

Ne mogu zaista. Kako sam rigidna prema drugima moram i prema vama. Mislim da ste iskoristili sve vreme danas. Zahvaljujem se, predsedavajuća. Poštovani ministre, kolege poslanici, danas da rezimiramo, imali smo najžučniju raspravu oko izmena i dopuna Zakona o akcizama, iako su predlozi zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu takođe bili jako bitni, pogotovo za reformu administracije i deo obaveza javnih preduzeća, kao i za deo koji se odnosi na administraciju po pitanju zemljišta, ali imali smo i potvrđivanje Konvencije koja se odnosi na nov sistem rada, kada govorimo o tranzitu roba i usluga, i to je ono što pokazuje da ova Vlada brine o izvoznicima. Ako pričamo o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, danas treba ekskluzivno svim građanima reći da je Nadzorni odbor Srbijagasa doneo odluku da će od 1. jula gas biti jeftiniji za 12,58%, što znači da ipak postoji jedan veliki stepen odgovornosti ove Vlade i u finansijskom smislu, a i u onom socijalnom smislu da gde god može da se nađe mogućnost, da se izađe u susret svim građanima, da negde gde može da se pojeftini i izađe u susret onima koji koriste različite vrste energenata, onda to i čini, pogotovo kada je u pitanju gas, jer kada idemo na energente, kao što je gas, znači da koristimo zdrave izvore energije i da mislimo na našu životnu sredinu. Kada govorimo o tome da pričamo o akcizama prvi put u parlamentu, onda treba reći da nikada do sada nijedna vlast nije želela o tome da razgovara na jedan transparentan način i zbog toga treba od sveg srca podržati ovakav zakon, ne samo zbog toga što on pokazuje volju da razgovara sa svim relevantnim subjektima, nego zbog toga što pokazuje visok stepen odgovornosti prema svima nama, a najpre prema državi. Veliki stepen odgovornosti onih koji su vladali do 2012. godine najbolje bi pokazali oni koji imaju pašnjake na Vračaru, koji bi mogli sisteme obnovljivih izvora energije da tamo gaje, da proizvode struju, da daju jedan dobar primer svima nama kako treba upotrebiti zelene površine, ali ako to nije u mogućnosti, ako su oko vas zgrade koje su vredne tri hiljade evra po kvadratu, onda treba biti realan i kazati da ste zloupotrebili ono što imate da biste prikazali manji porez za državu. Prema tome, zahvaljujemo se ministru finansija što je danas krajnje transparentno izašao sa predlogom ovih zakona, što je pokazao da odgovornost može da se podeli među svima nama, a da će građani Srbije sigurno imati koristi od ovakvih mera, jer već danas svi korisnici gasa imaće za onoliko koliko će električna struja biti povećana, po sistemu 7,5 akcize, a do 12,33 za električnu energiju, praktično za 12,58% će gas biti jeftiniji. Sa opravdanjem možemo da kažemo da ovaj set zakona treba da prihvatimo. Zahvaljujem. Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda. Prelazimo na objedinjenu raspravu po tačkama 7. i 8. dnevnog reda. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, a u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika. Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstven pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dve zemlje i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama. Želim samo kratko da kažem da je Sporazum o bezviznom režimu između Srbije i Moldavije standardni sporazum koji je Srbija sklopila sa velikim brojem zemalja i prema tome ne zahteva, čini mi se, nikakva dopunska objašnjenja, a Sporazum sa Finskom o dozvoljavanju, odnosno davanju prava supružnicima, ljudi zaposlenih u ambasadama i konzulatima da na teritoriji zemlje u kojoj se nalaze na službi imaju pravo na zapošljavanje, i to je tzv. standardni format ugovora koji je Srbija potpisala sa velikim brojem zemalja i mislim da proširenje i uključivanje Finske u taj sistem ne menja ništa pravno, ne menja ništa statusno, već samo dozvoljava Finskoj, koja je inače vrlo aktivan investitor u Srbiji, da ovde normalno obavlja sve poslove, pogotovo u konzularnom delu gde će njihovo prisustvo u regionima i u Srbiji biti primetnije. Znači, očekujem da podržimo to. Potpuno je standardni sporazum i u skladu je sa našim do sada potpisanim ugovorima. On poboljšava investicionu klimu u Srbiji, poboljšava uslove za rad diplomata u Srbiji. Za mene je jako značajno da primetimo da sve skandinavske zemlje, koje inače imaju vrlo stroge standarde, nalaze Srbiju vrlo prijemčivo prostorom sa dobrom investicionom klimom i očekujem da će ovo poboljšati kvalitet njihovog diplomatskog prisustva i poboljšati mogućnost za kvalitetne investicije u zemljama, gde rade „Erikson“ i slične kompanije, da u Srbiji razvijaju proizvodnju, odnosno svoje diplomatsko i ekonomsko prisustvo.

Poštovana predsednice, prvo moram da izrazim čuđenje da smo danas u 15 do šest počeli raspravu o ovim tačkama dnevnog reda, ali dobro. To je moguće po Poslovniku i očigledna želja je da se o ovim sporazumima ne raspravlja mnogo. Ponoviću jednu od tipskih stvari koju smo već usvajali, čini mi se da je bila zemlja Švajcarska sa kojom je sličan sporazum, kao između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske. Pozdravio sam tada na taj način uvođenje i brakova, odnosno bračnih zajednica u kojima partneri nisu različitog pola. Naime, u članu 1. član porodice kaže - označava supružnika, registrovanog partnera u skladu sa zakonima zemlje odašiljanja i pod uslovima da je u tom svojstvu prijavljen od strane ministarstva stranih poslova države odašiljanja i da je nosilac diplomatske ili službene putne isprave. Kada smo to raspravljaliu tom sporazumu sa Švajcarskom bilo je nekih dilema, da li je to, odnosno kako to nije u skladu sa našim zakonima i sa našim svetonazorom i da li to treba ili ne treba, ja smatram da treba pozdravljam jer je to tako na ovaj zakon o potvrđivanju Sporazuma na mala vrata, da se takve bračne zajednice priznaju i verujem i nadam se da će tako biti i u našem zakonodavstvu ubrzo utvrđen. Hvala. Da li neko još želi reč od predstavnika poslaničkih grupa? (Niko.) Prelazimo na listu.

Svakako govorite prvi. Da, ali nisam dobio spisak govornika. Logično je da dobijem spisak govornika pre početka rasprave, da znam koji sam na listi, itd, itd. No, dobro vi ste verovatno imali nameru da ovaj deo… Produžen je rad u 16,00 časova na rad duži od 18,00 časova. Poslanici su dužni onda da rade i nemojte da implicirate nekom ko je nastavio da radi, da ima nameru ovakvu ili onakvu. Ako hoćete minut jedan pauze da dobijete … (Janko Veselinović, s mesta: U Poslovniku piše…) Nemojte se raspravljati sa mnom, vi niste dobili reč da se raspravljate sa mnom, nego ste dobili reč jer ste se prijavili još juče za ovu tačku. Onda ste trebali vi da čekate taj dan kada pređemo na tačku. Prema tome i ja mogu da govorim o drugim namerama.

Dakle, mi smo danas imali raspravu o uvođenju nameta na električnu energiju. Sada pričamo o jednoj drugoj temi, o temi nažalost u kojoj ova Vlada nema uspeha, a to je spoljna politika. Ovde su pred nama dva sporazuma. Jedan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, a drugi Sporazum je između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske. U svakom slučaju, sigurno će određeni broj građana iskoristiti mogućnost da bez viza odu u Moldaviju i svakako je to korisno za građane Srbije, istina mali broj građana putuje u Republiku Moldaviju. Sigurno da to neće uticati na položaj i standard građana Srbije kao što je pre podne uticala tačka o uvođenju nameta na električnu energiju, akciza i novog opterećenja budžeta građana Srbije koji sve teže žive. Verovatno im je teško da zamisle da idu u Moldaviju, naročito posle ovih mera predsednika Vlade, kada je onemogućio, odnosno moraju krišom da idu preko granice, ali moguće je da će jednog dana doći neka druga Vlada koja će podsticati putovanje u inostranstvo…

Neću popustiti, između Srbije i Moldavije, kao i Sporazum između Srbije i Finske. Dakle, između Srbije i Moldavije je zaključen Sporazum o ukidanju viza, dakle o slobodnom protoku, odnosno o prometu, prelasku, obilasku građana granice jedne i druge zemlje. Ja kažem da građani nemaju budžet da putuju van granica Srbije zato što su smanjene plate, penzije, zato što je ova Vlada osiromašila narod i zbog toga oni ne mogu da odu na letovanje ni na Palić. Ne mogu da odu ni na Borsko jezero, a ne u Moldaviju. Glasaću za ovaj sporazum, nije sporno.

Ono na šta bih upozorio ovaj pokret za suncokret, da se iz ove naše države ne ide krišom nigde, da je naša zemlja slobodna zemlja, da je u našoj državi svako slobodan i može da ide gde god želi, kako god želi. To što nekome u ovom pokretu za suncokret ne odgovara promovisanje potencijala naše zemlje, meni kao patrioti, meni kao lokalnom patrioti, nekome ko dolazi iz najlepšeg turističkog mesta u Srbiji, a to je Vrnjačka banja, naravno da odgovara i naravno da sam se zdušno pridružio naporima premijera da jedan deo tih sredstava koje potrošimo van granica naše zemlje ostane u Srbiji. Takođe, upozorio bih pokret za suncokret da je spoljna politika nešto što najmanje treba kritikovati. Zajedničke sednice Vlade i sa Makedonijom, sa Mađarskom dva puta, sa Slovenijom, sa Republikom Srpskom, najbolji mogući odnosi sa Republikom Hrvatskom, sa Bugarskom, Rumunijom, Srbija je faktor stabilnosti u regionu, poštovana. Naročito posle poslednje izjave, hrabre i dostojanstvene izjave premijera Vlade da bi otišao u Srebrenicu da se pokloni senima ubijenih. Taj licemerni osmeh u ovom pokretu za suncokret pokazuje samo mržnju, jer neko radi bolje, neko radi kvalitetnije, zato što je Beograd dobra destinacija za posetu i gospođe Merkel i gospodina Putina.

Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, smatram da ste morali opomenuti i prekinuti gospodina Babića koji je odlazak u Srebrenicu vezao za turističko putovanje.

Neću odustati da diskutujemo o tome. Nema više ni replike, ništa više. Zaista takva pitanja nećemo zloupotrebljavati, niti ćemo koristiti u dnevno-političke svrhe da bi jedni drugima zadavali udarce ispod pojasa, bez obzira ko govori.

zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama. Što se tiče Sporazuma sa Republikom Moldavijom, a inače u međudržavnim odnosima zaključivanjem bilateralnih sporazuma kojima se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu staranja što povoljnijih uslova za dalje unapređivanje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međunarodnog interesa i značaja. U tom pravcu se kreće i spoljna politika Srbije. Naš cilj je da se sa što većim brojem država, a posebno država u okruženju pre svega ostvarimo bezvizni režim koji pojednostavljuje i pojeftinjuje procedure neophodne za kretanje ljudi iz jedne u drugu državu. Inače, Moldavija je jedna od potpisnica CEFTA sporazuma tako da je za unapređenje ukupne, državne, privredne, kulturne i saradnje u drugim oblastima veoma važna pojednostavljenje ulaznih i izlaznih procedura. Inače se poslednjih godina privredna saradnja Srbije i Moldavije intenzivira, tako da je od 2010. godine do početka 2014. godine izvoz u Moldaviju porastao sa 5,4 na 14,7% tako da je bezvizni režim još jedan motiv više da se spoljno trgovinska razmena sa Moldavijom još više unapredi, a ovo je jedan od načina ovaj današnji sporazum. Što se tiče Sporazuma Republike Srbije i Republike Finske o zapošljavanju članova porodice službenika države, tj. diplomatskog i drugog osoblja uz naknadu u skladu sa propisima zemlje u kojoj se traži zaposlenje bitno je naglasiti i osnovni cilj ovog sporazuma, a to je očuvanje normalnog porodičnog života diplomatskog konzularnih predstavnika, držanje porodica na okupu što značajno utiče i na bolji efekat rada što doprinosi, a što je i prirodno da porodica bude na okupu. Kada se radi o obavljanju plaćenog posla člana porodice službenika države odašiljane, potrebno je pokrenuti postupak, tj. podnošenje zahteva za obavljanje plaćenog posla Ministarstvu spoljnih poslova države prijema koja nakon utvrđivanja da ne postoji smetanje obavljanje diplomatskog konzularnog predstavništva države obaveštava da lice može obavljati plaćeni posao u skladu sa propisima države u koju dolazi, u ovom slučaju to je Republika Finska. O prestanku službe dužnost prestaje i važenje ovog odobrenja, kao i raskidom ovog sporazuma. Takođe, taj član porodice ne uživa imunitet od građanske i upravne nadležnosti ili eventualne presude, što je jedna od svrha ovog sporazuma, ograničavanje privilegija koje bi im inače pripadale prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim i konzularnim odnosima. Sporazum je način da se pravilno reši problem supružnika koji zbog zapostavljanja karijere ne žele da napuste posao i prate bračnog druga koji je poslat u inostranstvo radi obavljanja konzularnih poslova, a znamo koliko je značajan značaj očuvanja porodice i zajedničkog života njenih članova, a posebno kada su tu i deca. Reč ima Zoran Živković. Reč ima Milan Petrić. Reč ima Milija Miletić.

Poštovani ministre, kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše Opštine Svrljig koja se nalazi pored najlepšeg grada, a to je grad Niš i govoriću o Sporazumu o ukidanju viza između Republike Srbije i Republike Moldavije. Ovo je još jedan dobar gest i potez naše Vlade jer na ovaj način želimo da približimo naše dve zemlje i na taj način da približimo građane naših dveju zemalja. Moldavija je prepoznatljiva po tome što je to poljoprivredna zemlja, a ja dolazim ispred Ujedinjene seljačke stranke i uvek ću govoriti o poljoprivredi jer je to naš najbolji i najlepši resurs po kome možemo da radimo, da živimo i normalno na ovaj način poljoprivrednici Srbije mogu da sarađuju sa poljoprivrednicima iz Moldavije i da zajedno radimo na poboljšanju uslova u poljoprivredi i kod nas i u Moldaviji. Inače, Moldavija je prepoznatljiva po tome što je to, rekao sam, mala poljoprivredna zemlja koja ima 12% prekrivenost teritorije pod šumom i najveći deo jesu obradive površine. Bavim se proizvodnjom grožđa, voća i povrća i na taj način ljudi u Moldaviji mogu lakše da dođu kod nas u Srbiju i da razmenimo iskustva i kulturu i sve ono što je potrebno, a najbitnija stvar jeste da se razmene proizvodi. Kao prvo, uvek sam govorio da su to poljoprivredni proizvodi. Da ne dužim mislim da je ovo stvarno dobra stvar da se napravi ovaj sporazum o ukidanju viza i ja ću kao predstavnik Ujedinjene seljačke stranke sa liste SNS glasati za ove sporazume jer mislim da je najbolje za našu Srbiju, a to jeste da svi mi imamo slobodu da odemo kad god želimo i hoćemo u bilo koju zemlju, a sada to radimo sa Moldavijom. Još jednom, glasaću za ovaj sporazum.

Pozdravljam sporazume koji su danas na dnevnom redu i upućujem nedvosmislenu podršku kada je reč o Sporazumu kojim se ukidaju vize za Republiku Moldaviju. Svakako je reč o nedvosmisleno korisnoj stvari, korisnoj za naše građane. Do sada su postojale relaksacije u viznom režimu za nosioce službenih i diplomatskih pasoša kada je reč o Republici Moldaviji, a nakon stupanja na snagu ovog sporazuma to će važiti i za sve ostale pasoše. U tom smislu, reč je o interesu, jasnom interesu Republike Srbije. Kada je reč o bilo kojoj državi na ovom svetu, kada pogledamo kartu sveta i proanaliziramo situaciju sa postojanjem, odnosno nepostojanjem viznog režima za građane Republike Srbije, situacija danas stoji bolje nego ikada od kada Srbija postoji kao samostalna država. Na ovaj način je nakon ovog sporazuma lepo i zaokružen kontinentalni deo evropskog prostora. Takođe, velika prostranstva Azije su u istoj zelenoj boji na toj karti sveta, karti na kojoj zelena boja predstavlja zemlje sa kojima nam vize nisu potrebne. Svakako ćemo raditi na tome da pokrivenost bude još veća kada je reč o čitavoj planeti. Kada je reč o drugom sporazumu, Sporazumu koji se tiče odnosa između naše Vlade i Vlade Finske po pitanju bavljenja plaćenim poslovima članova porodica zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama, dakle, samo i strogo u okviru suštine sporazuma, koja se svakako ne odnosi na bilo kakvo redefinisanje bračnih zajednica, daleko od toga. Dakle, svaka zemlja sa svoje strane ima posebna svoja pravila i apsolutno nije uputno ulaziti u problematiku one druge strane. Mi se svakako držimo onoga što važi u Republici Srbiji i njeni su zakoni po ovom pitanju jasni. Suštinu sporazuma je izvanredno objasnila koleginica Topić i tu nema zaista šta da se doda. Reč je o meri koja se primenjuje recipročno, to je savremena tendencija i svako je primenjuje sa strane zaštite interesa sopstvenih zaposlenih, odnosno njihovih porodica, a sa ciljem da se omogući da zaposlene porodice prate u ovoj vrsti misije i na ovoj vrsti poslova, kako bi se ne samo naše porodice osnažile i održale na okupu, već i kako bi posao bio sutra efikasniji, jer je poznato da su ljudi koje porodice prate na ovakvoj vrsti zaduženja angažovani bolje i njihovi rezultati su kvalitetni. Sve ovo svakako, još jedan kratak komentar sa moje strane na samom kraju, nema mnogo veze sa onim što je bilo prilike da se čuje pre par minuta. Da li je ili nije Srbija danas bolje nego ikada u poziciji što se tiče evropskih integracija, to je vrlo jednostavna stvar i lako proverljiva. Nije uopšte teško utvrditi gde se nalazimo danas, a gde smo bili u bilo kom drugom periodu, u periodu bilo koje druge vlade na vlasti, na čelu države. Dakle, da je danas bolje nego ikada jasno je kao noć i kao dan. Ali, svakako ima puno veze sa našom spoljnopolitičkom pozicijom i našim uspesima, koji su brojni i o kojima svedočanstva takođe možemo da pronađemo na dnevnoj bazi i oni nemaju veze samo sa odnosom najsnažnijih evropskih država prema nama, koji su danas praćeni mnogo višim nivoom poštovanja nego što je to bio slučaj ranije, pre stupanja na dužnost ove Vlade. On se ne meri samo onim nivoom regionalne saradnje i razumevanja u okviru ovog našeg dela kontinenta, koji je svakako bolji nego što je bio bilo kada ranije i za vreme mandata bilo koje vlade, on se između ostalog, dame i gospodo, meri i ovim sporazumima. Ovakve sporazume mi samo u ovom sazivu ne radimo prvi put i uveren sam da ih ne radimo ni poslednji put. Ovakvih rezultata i prilika da se pohvalimo nečim dobrim imaćemo još pregršt. Hvala. Listu govornika smo iscrpeli. Da li neko po članu 96. želi da se javi? (Ne.) Zaključujem zajednički jedinstveni pretres. Pošto smo obavili zajednički jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o predlozima zakona. Nastavljamo sa radom u sredu, u 10.00 časova, raspravom o amandmanima.